Dobro jutro poštovane kolegice i kolege.

Zakona o prostornom uređenju. Raspravu su proveli Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, te Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, izvolite.

Naime, zakon jasno nalaže, a i vi ste i pročitali u čl. 39. Zakona o prostornom uređenju da se izvještaj daje za 4-godišnje razdoblje, a ne za 7-godišnje kao što je ovdje slučaj, pa stoga nismo sigurni da li se ovo izvješće sada daje zato što se 3.g. zakasnilo sa davanjem izvješća ili da bi se prikrila činjenica koliko je loše ova vlada radila u proteklim godinama. Izvješće nije dano na vrijeme jer je to vrijeme bilo možda nezgodno HDZ-u jer je bilo predizborno vrijeme kad je trebalo dat, pa bi se podaci koji bi se vidjeli iz ovog izvješća ukazivali u loš smjer kojim ide ova zemlja.

Poslovnika odbio prijedlog predsjednika države koji je bio u skladu s ustavom, ali je predsjednik HS zaključio da nije u skladu sa zakonom, zanima me kako je sada zaključio da je ovaj prijedlog u skladu sa zakonom kada zakon jasno definira što treba napraviti? Pa onda pozivam vas da se prvo očitujete na koji način je ovaj prijedlog koji dolazi pred HS u skladu sa zakonom koji ste sami pročitali. Naravno da ću dati stanku, mislim da se javio i poštovani zastupnik, nije, ne, okej. Evo poštovani ministar Darko Horvat. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Pogledajte, ja ne mogu objašnjavati postupke nekog drugoga, niti pretendiram na to, prema tome ovaj ako je predsjednik sabora tako odlučio onda, mislim ja ne mogu u njegovo ime nešto interpretirati i s tim se valda slažete, jel tako. Izvolite poštovani ministre. Dakle, nijedno izvješće, pa ni ovo vlada ne radi mimo nekakvih stručnih i temeljitih podloga koje se ugovaraju i dogovaraju i predmet su izrade određenih stručnih grupa koje formira vlada ili koje se formiraju temeljem nekih akata koji nisu u ingerenciji vlade. Ja sam u predmetnom dokumentu naveo koje su to sve skupa stručne podloge bile i uključena 2019.g. u predmetno izvješće je samo dokaz sveobuhvatnosti predmetnog izvješća nastalog na temelju ugovorenih i stručnih podloga koje je izradila i akademska zajednica, nevladine udruge, dakle jedan veliki set dokumenata na osnovu kojih je ovo izvješće nastalo, a koje su isto tako kao i ovo izvješće imalo ili imale određeno vremensko kašnjenje. Biti nedorečen ili ući sa poluproizvodom u smislu verificiranih podataka u jedno ovakvo izvješće i doći pred HS mislim da bi bilo neozbiljno. Nakon što su se sve potrebne analize napravile i sve stručne podloge dobile stručni tim ministarstva izradio je izvješće zaključno sa 2019.g., mislim da ničime ovo izvješće ne krši predmetni članak navedenog zakona i evo tu smo nakon sjednice vlade pred HS da o njemu raspravimo. Hvala lijepa.

Evo ga, imamo više replika, prva je poštovani zastupnik Miletić. Moram priznati da je izvješće dobro napisano, jasno i koncizno, no imam jedno vrlo konkretno pitanje, citirat ću vas. Izvješće pokazuje da je u postupku ozakonjenja ostalo preko 40.000 neozakonjenih zgrada.

Izvolite.

Dakle, poštovani ministre izvješće pokazuje da je preko 40.000 neozakonjenih zgrada ostalo u postupku ozakonjenja. Navodite kako se često radi o manjim stambenim zgradama, dogradnjama ili pomoćnim građevinama koje se već dugo vremena i predstavljaju jedini dom vlasnika. Razlozi odbijenih, odbačenih zahtjeva za ozakonjenje je i to da su pojedinci odustali od ozakonjenja zato što nisu bili u mogućnosti platiti projekte i naknade. Navodite da su socijalni slučajevi, stanari starije životne dobi, nezaposleni, građani bez stalnih prihoda.

Da, u predmetnom izvješću kao što sam i uvodno napomenuo, vrlo taksativno, detaljno, strukturirani su podaci zatečenog stanja u prostoru zaključno sa 2019. godinom. Podsjetit ću vas da samo u nekoliko iteracija imali mogućnosti i dali priliku da se nepostojeće zgrade ozakone u smislu legalizacije. Svi oni koji su tu namjeru iskazali a veliki dio njih podnio je zahtjev samo da bi dobio u redu čekanja svoj urudžbeni broj i jednog dana priliku da se to dogodi. Veliki broj tih zahtjeva je nepotpun, veliki tih zahtjeva je podnesen i bez bilokakve konkretne namjere da se predmetna građevina odnosno zgrada ozakoni a tamo gdje je dokumentacija potpuna, jedan veliki dio takvih objekata je legaliziran i on je danas ili se danas sukladno zakonu smatra postojećim.

Ja bi vam samo rekao da je prostor nešto najbitnije što imamo jer u RH imamo problem, evo ja sam bezbroj puta postavljao ponašanje teleoperatera koji postavljaju bazne stanice gdje im god padne na pamet kršeći ne samo propise nego to ne rade u drugim državama EU-a gdje su im potrebne građevinske dozvole a ovdje krše i te minimalne uvjete kod jednostavnih građevina. Imamo primjer u mome Sinju na Radošiću, u središtu Sinja na pekari i tako u brojnim drugim gradovima. I što ste poduzeli po pitanju zemljišnika i katastara gdje imamo problem ogroman što se tiče i investiranja, gradnje i razvoja tog našega prostora? Dakle, u RH postoji jasno pravilo ponašanja na koji se način stiče akt o pravu građenja. Da bi ste ga dobili, situacija u prostoru ili predmetni zahvat u prostoru mora biti u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom. Nekada odnosno u onom najnižem leru, generator takvog prostorno-planskog dokumenta su općine odnosno gradovi. Ja smatram da mi u ovom trenutku nemam objekata, pogotovo ne infrastrukture koji su u ovih zadnjih godina građeni mimo građevinskih dozvola a kada poklopimo intenciju da želimo jedan novi investicijski ciklus pa tom novom investicijskom ciklusu trebaju i neki servisi da bi se dogodio jer ako želite green field investiciju [[Upadica Reiner: Hvala.]] koja dolazi iz područja nama susjednih zemalja gdje takve servise [[Upadica Reiner: Hvala lijepo, ministre.]] poduzetnici imaju, onda je normalno privlačiti investitore na način [[Upadica Reiner: Ministre, hvala lijepa.]] da im i ovdje osigurate sve takve resurse. Zastupnik Bulj je tražio stanku, izvolite. U ime kluba Mosta tražim stanku od 10 minuta. Uvaženi ministre, ne odgovarate na pitanje. Jedan od najvećih i nešto najbitnije je naš prostor da bi se razvijao. Mi imamo problem zemljišnika i katastara, neujednačenost, prekompliciranost. Rekli ste 2018. da će u Zakonu o otocima to bit riješeno o otocima, govorili ste o komasaciji, naše poljoprivredno zemljište je neobrađeno iz tih razloga jer se ne može doći do vlasnika jer nismo riješili taj problem. Vi ste to obećali, ova Vlada je to obećala, apsolutno ništa nije poduzela. Imamo znači nekontrolirano postavljanje infrastrukture teleoperatera koji se jedino događa u EU pa čak i u Europi na način da postavljaju svoje bazne stanice na antenske stupove, gdje im god padne na pamet, na socijalne ustanove, bolnice, dječje vrtiće, ljudima pod prozor, to vam mogu dokazati, evo na Radošiću, 6 puta je građevinska inspekcija ... [[Govornik se ne razumije.]] nije se uklonilo, što znači ugrožava se u prostoru i naše zdravlje a ti teleoperateri imaju najveću dobit baš u RH, imaju maržu. Kad krenemo od Makarske pa nadalje, možete pogledati pa ćete vidjeti da bageri rovare gdje im god padne na pamet i to nije dobro. Mi u ovome trenutku imamo i upisane trase tj. u prostoru ucrtane primjer prometnica. Evo u mome Sinju imamo zaobilaznice ucrtane 20-ak godina, gdje su znači te trase široke po 150 m, ništa se ne gradi i ta sela i ti vlasnici ne mogu se razvijati ta sela i ne mogu njihova djeca opstati jer je taj prostor zauzet a država ništa ne poduzima. Bilokoje razine ceste ili slični infrastrukturalni projekti. Stanku je zatražio u ime kluba HDZ-a i poštovani zastupnik Branko Bačić, izvolite.

Držimo mi u klubu zastupnika da je dokument sveobuhvatan, da je cjelovit, da nama zastupnicima pruža uvid u sve aktivnosti u prostoru u Hrvatskoj u proteklih 7 godina. Ono što je važno istaknuti s aspekta prostornog planiranja kojim se definira postupanje u prostoru, a što ovaj dokument potvrđuje to je da je u međuvremenu su doneseni svi strateški dokumenti koje se, prije svega strategija prostornog razvoja koje je usvojio ovaj sabor i kojim smo propisali postupanje državne administracije, Vlade, čitavog gospodarskog sektora u prostoru RH. Ono što je važno s aspekta prostornog uređenja to je da su sve jedinice lokalne i područne samouprave sukladno zakonima donijeli svoje prostorno planske dokumente i da je u ovom trenutku preko 3500 prostornih planova na snazi u RH. To je važno kako bi kroz njihovu realizaciju mogli potaknuti ulaganje u Hrvatsku i to je značaj i vrijednost ovakvog dokumenta da nas upozori na prilike s jedne strane i na prijetnje koje se u prostoru događaju ukoliko se ne poštuju ti isti prostorno planski dokumenti. I zbog toga je vrlo važno da smo i kroz strategiju i nakon strategije donijeli sve osnovne zakone i Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji kao temeljne zakone kojima ćemo postupati i čuvati taj isti prostor.

Možemo mi pričati o prostoru i svemu onome što je napravljeno u papirološkom smislu. Jedina ključna relevantna brojka svih politika RH do danas je da je po procjenama 2019. u Hrvatskoj nešto malo više od 4 milijuna stanovnika što znači da nas je 400.000 manje.

Ja vas lijepo molim to. Zahvaljujem. Poštovani ministre iz izvješća u jednom dijelu proizlazi da se znatan dio poljoprivrednih površina ne koristi za uzgoj poljoprivrednih kultura. Moram vam reći da je to situacija izrazito dramatična u Istri s obzirom da imamo megalomanske parcelacije poljoprivrednih površina gdje u jednom primjeru od jedne velike poljoprivredne parcele formiraju se 54 manje poljoprivredne parcele. Koja je svrha takve parcelacije, ne želimo ići sa presumpcijom ali bojimo se da nije za uzgoj poljoprivrednih kultura nego da je to dobar poligon za buduću bespravnu gradnju.

Zahvaljujem poštovana saborska zastupnice na pitanju. Pred neki dan ovdje sam bio zajedno sa premijerom hrvatske Vlade na predstavljanju Nacionalnog programa otpornosti i oporavka. Bilo je razno raznih diskusija, ali ono što je potentno u tom dokumentu nadam ste da ste uvidjeli i da ste pročitali, dakle predmet i termin komasacija koja se je nakon dugo, dugo vremena usudila naći u jednom strateškom dokumentu Vlade RH, jedan veliki financijski izvor koji je ili koji se priprema da bi se u jedan takav poduhvat ili zahvat ušlo, je jedna od namjera oko primanja prvenstveno poljoprivredno zemljišta da bismo našim poljoprivrednicima i onima koji ostaju na svom, na svojim, na svom poljoprivrednom zemljištu dali priliku u segmentu konkurentnosti i dali im priliku da u trenutku kad izlaze na tržište na tom tržištu i prežive. Poštovani ministre potpuno je jasno s čime se imate pohvaliti u ovom izvješću kada je vaše uvodno izlaganje trajalo 2 minute, ali glavnu stvar koju ste rekli u tom svom uvodnom izlaganju ovom nezakonitom izvješću je kao što kažete niste htjeli da davati poluizvješća. Ovo nije poluizvješće, iz ovog izvješća se jasno vidi da je ova Vlada poluproizvod kao što ste vi rekli jer kašnjenja koja se pojavljuju od 3-4 godine u davanju izvješća, ne donošenje odluka po zaključcima koji su bili doneseni u prošlom izvješću, nerješavanje problema, nešto vam je o tome sada govorila i prethodnica u vezi poljoprivrednog zemljišta i u stvari u potencijalima koje ova zemlja ima, a ne koristi u, zbog ne donošenja odluka ove Vlade je ono što je problem. Pa odgovor na vaše pitanje je vrlo jasan i jednostavan. Dakle, ja nisam ovdje da bi se hvalio ili hvalio Vladu. Ja sam ovdje da bi vam predstavio jedno izvješće za koje skoro pa ni nisam dobio priliku jer ste ga nazvali protuzakonitim, a mi smatramo da ono takvo nije, a da ste si uzeli koju minutu vremena i pročitali onda bi kao i kolegica postavili konkretno pitanje, a ne debatirali bez ikakvog razloga, a pogotovo ne postavljali pitanja koja nikakve veze sa izvješćem nemaju.

A što se tiče čitanja izvješća, pročitajte samo zaključke ja sam ih pročitao. Ogroman potencijal u poljoprivredi, ogroman potencijal u gospodarstvu i taj potencijal je danas veći nego što je bio prije 4 godine i to je problem [[Upadica: Hvala, hvala lijepa.]] to je nerad ove Vlade. To je, to je oprostite replika tipična, a ono prije što ste govorili nije bilo pravo niti pitanje, dobili ste odgovor onakav adekvatan prema tome nemojte. Ne možete očekivati da vi ajmo reći neke stvari izgovorite, a da netko drugi okrene samo drugi obraz, to se ne može očekivati to je realno u životu tako. Izvolite kolega Brumnić u čemu je sad povrijeđen poslovnik? Poštovani potpredsjedniče Sabora, vi ste povrijedili poslovnik čl. 238., time što praktički nagovarate predlagatelja i ostale koji govore u ovoj sabornici da govore neistine. Ja se ne protivim tome da ministar ili bilo tko odgovori politički na ono što sam rekao, ali se protivim tome da izgovara neistine. Da, svjesni ste da i to nije povreda poslovnika. To je formalna stvar, ali sljedeća je oduzimanje riječi do kraja rasprave o ovoj temi pa vas moram na to upozoriti. BiH susjedna je prijateljska država u javnom prostoru RH najčešće se nažalost spominje radi političkih prijepora i položaja hrvatskog naroda u BiH. Međutim, ako pogledamo položaj RH odnosno BiH tisuću kilometara granice jasno proizlaze određena ograničenja u planiranju prostora u RH pa i u BiH, pogotovo kod određenih infrastrukturnih projekata pa do iskorištenja i upravljanja i zaštite voda, općenito zaštite okoliša.

Poštovani sa saborski zastupniče zahvaljujem na pitanju. Ja se mogu u potpunosti složiti sa vašom konstatacijom, mogu isto tako prepoznati i ne prepoznati pitanje, ali ono što je intencija odgovora 2017.g. ovaj Visoki dom u Saboru usvojio je Strategiju prostornog uređenja sukladno tom strateškom dokumentu po dubini izrađuju se svi potrebni dokumenti koji se na određenim razinama moraju usklađivati, a i strateški dokumenti koji su u ovom trenutku ili u fazi izrade ili se priprema odnosno su u završnoj fazi izrada i priprema jedna šira rasprava na tu temu idu u prilog tome, da se u RH stvori što je moguće potentnije poduzetničko okruženje i potencijalnim investitorima osigura infrastruktura kakva je ne samo poželjna već nužna da bi hrvatsko gospodarstvo kroz segment razvoja infrastrukture dobilo određene komparativne prednosti kakve isti poduzetnici nema u našem okruženju ili nama susjednim zemljama. Jasno je da prostor treba štititi, zato nam je potrebna prostorno-planska dokumentacija, ali prostor se najbolje štiti ljudima. A kolega Kujundžić je otvorio priču o tome da mi zapravo ne štitimo naš prostor, da je naš prostor ugrožen jer ste iselili, ne mi, jer ste iselili ljude i taj problem imamo u Slavoniji, imao u Dalmatinskoj zagori, imamo u Lici, imamo u Gorskom kotaru, imamo u cijeloj našoj domovini. I što nam poručujete vi iz Vlade odnosno što poručujete našim ljudima iz dijaspore? Sada vam je problem što dolaze iz Dublina, iz Frankfurta u Zagreb popravljati zube kako kaže ministar Marić na sjednici Odbora za zdravstvo.

Poštovani saborski zastupniče, vi ste već jedno duže vrijeme saborski zastupnik, bili ste ovdje 2018., 2019.g., bili ste svjedoci odnosno bili ste prvo jedan konstruktivni kritičar i na tome vam se zahvaljujem, nakon toga vaše konstruktivne kritike zaključile su se rastom RH na različitim ljestvicama kojima Europa i svijet gleda ono što se u Hrvatskoj događa. Covid nismo mogli projicirat, potres nismo mogli projicirat i da ih nije bilo 2020.g. bi opet bila godina skoka Hrvatske na doing business ljestvici na ljestvici ekonomskog svjetskog gospodarskog foruma, na DESI indeksu i tome slično. Da li može brže? I vi i ja ćemo se u tome složiti da mora brže. Hvala ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Pa idemo na raspravu, otvaram raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika Mosta poštovani zastupnik Miro Bulj.

Narod koji ovo prati tj. naši građani su svjesni kao i mi da je prostor nešto najbitnije, međutim prostor bez ljudi, lošim upravljanjem prostorom bez ljudi u biti gubimo i taj prostor.

I to iz ovoga izvješća, koje je dobro napravljeno, je vidljivo, ovo izvješće govori da su loše politike, katastrofalne politike dovele do praznoga prostora.

Ja samo mogu osobno kazati, kad spominjemo poljoprivredno zemljište da zbog katastrofalnog upravljanja, tj. zakonskih okvira, zbog duplanja zemljišnika, katastra i zbog svega što je navedeno na tome prostoru, danas se ne obrađuje. Ono se vodi kao poljoprivredno zemljište, ali mi imamo 700 tisuća hektara neobrađenog poljoprivrednoga zemljišta. Znači ovo je jedno kompleksno pitanje, također, kad sam spomenuo ponašanje teleoperatera u RH, koji jedino u RH ne treba građevinska dozvola, ali krše ove minimalne prostore, propise o jednostavnoj gradnji, teže vam je danas recimo, proširiti malo balkon, zagraditi nego postaviti baznu stanicu koji se postavljaju gdje im god padne na pamet. Ali jedino u Hrvatskoj, ministre. Zbog toga sam ja i dao zakonske izmjene i prošlom mandatu i ovome mandatu da teleoperateri se ponašaju u RH kao u državama odakle dolaze, da su im potrebe građevinske dozvole i zbog tog nerada i nemara najviša dobit teleoperatera je u RH, a imamo najlošiji signal, a prvi smo po korupciji. Najloši, najgori signal je u RH. I nemamo mi ušteda, ministre, po pitanju toga. To je naš prostor. Evo primjer na Radošiću kod Sinja gdje je 6, 7 puta već građevinska inspekcija, govori da je bazna stanica čovjeku, povratniku iz Australija postavljena 10-tak metara od kuće. Također, u središtu moga grada Sinja na dimnjak od pekare postavljena bazna stanica. U samom središtu Sinja, u bolnicama, u crkvenim zvonicima. Postavlja im se gdje im god padne na pamet, ali samo to rade u RH. Nije ovo moje, da ću ja nekoga, kao što su rekli teleoperateri, da vraćam u kameno doba, ne, nego nek se teleoperateri ponašaju kao i u svojim državama i ništa manje ni više. Jer i mi smo članice EU, a nismo eksploatacijsko polje EU i njihovih činovnika i to ne smijemo dozvoliti. Moram spomenuti, ovdje sam rekao da je u prostor vrlo bitan, i kad kažete lokalne samouprave i prostorni planovi ili višeg ranga ili lokalne samouprave, moraju biti oni prostori koji će biti razvojni. Ona je ucrtana 25 godina kroz srid sela koja se ne mogu razvijati sad zbog toga jer je obuhvat 150 metara. Obuhvat trase. To stoji 20 godina niti tko plaća štetu niti ima tko obavezu u tome prostoru, prema tim ljudima kojima je zemljište zauzeto, njihova djeca ne mogu graditi na tome području, mora odlaziti na druga područja i tako bezbroj pitanja. Po pitanju okoliša, također, ovo je i okoliš, prostor je okoliš.

Znači Vlada i EU naglašavaju zelene politike, održivi razvoj, međutim, Centar za gospodarenje otpada Lećevica je nametnuti projekt u koji je utučeno 30 milijuna kuna, a ništa nije napravljeno i sada imamo problem gospodarenja otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i u ostalim županijama gdje imamo .../nerazumljivo/... katastrofalan način znači gospodarenja otpadom, a otpad bi trebao biti, imamo dobrih primjera na otoku Krku, što je profesor ... [[Govornik se ne razumije.]] njegov projekat njegov je biti doveden u tu fazu da danas imamo tu radna mjesta, otpad nije smeće nego radna mjesta. Tako i u Zagrebu, tako i u drugim .../nerazumljivo/... tako i u mojoj Dalmatinskoj zagori imamo problem da iz Vrgorca s jednog komunalnog sa odlagališta koji ima iste uvjete kao u Sinju, imali ste namjeru prevoziti smeće 150 km. Mi imamo problem, ogroman prostoru, nama tribaju razvojni projekti, a ne projekti, recimo, ja ne znam, evo, danas imamo, ako govorimo o prostoru, ja smatram i dalje, da je Sinj, cetinski kraj, najperspektivnije područje od ... [[Govornik se ne razumije.]] do Prevlake. Napravite tu brzu cestu, a ne raditi nešto do Vučevice, tamo od Vučevice do nekog tunela, ne postoje čega gdje se ulažu u biti milijuni, do nekih vrtača koje su vlasnici Sanaderi ili ne tko. Imamo problem, napominjali smo znači zemljišnika i katastara. Znači imovinsko-pravne, ali to ne može bez države se riješiti. Nasljedno, mojoj Dalmatinskoj zagori, nasljedno, kad netko, to je tako bilo, bilo je na riječ, nije rješavano kod ljudi, kod smrti ljudi, nasljednici su dobivali to jer se dogovaralo podjelu zemlje i to nije riješeno. I naravno da mladi ljudi odlaze jer ne mogu graditi svoj dom na tim područjima, ne mogu koristiti poljoprivredno zemljište. Zakon o otocima, recimo, na otocima ste isto tako govorili da ćete riješiti taj problem.

Ali, ne može se dogoditi da se isposluje svako nekoliko stotina metara jedan rudokop i kod poljoprivrednoga zemljišta, kad je ugroženo, npr. moramo vidjeti to na području grada Sinja i gdje kod nekome padne na pamet. Znači moramo biti, prije svega, taj prostor koristiti za razvoj. Još jednom bi napomenuo, poglavito ovaj problem u prostoru gdje ljudi ne mogu opstati na tome prostoru, a to su politike koje su moje kolege rekle. Znači ako nemamo ljudi u tome prostoru, ako nemamo razvojne strategije, ako neće investitori da dolaze, da ulažu u RH, ja sam razgovarao s brojnim investitorima, bio sam u Münchenu sa ljudima, razgovarao našim gospodarstvenicima koji imaju volju, poglavito dolje iz moga kraja doći i u ulagati. Međutim, u prostoru nije riješeno ono što triba, nije riješeno zbog toga što je nebriga politike i države koja bi mogla riješiti te probleme u prostoru. I štetni projekti, bilo energetika, bilo, mi imamo potencijal, a taj potencijal mora biti isključivo za čovjeka da opstane na tome području. Ne primjer šta je bio vjetroelektrane koje su se dogodile Krš-Pađene da napravimo devastaciju prostora. To je jedan politički bio potez SDSS-a i HDZ-a zajednički, ne brigaju se o tim ljudima, a koji koštaju naše ljude. Mi imamo brojne štetne projekte, mi moramo čuvati našu, naš potencijal. Mi da bi sačuvali okoliš i naš potencijal, mi danas imamo najbitniji potencijal, to je poljoprivredno zemljište i još veći potencijal to su naše vode, pitke vode koje su danas na burzama kao i nafta. Ne možemo graditi štetne projekte, razno razne termoelektrane na Peruči po planu, razno razne, znači mi moramo taj potencijal čuvati. Mi imamo ogroman potencijal. Mi imamo na Jadranu problem betonizacije. Evo primjer u Makarskoj to je ogroman problem, ljudi se protive, oduzimaju im se njihovo pravo, nije to privatno, pa možemo betonizirat. Dogodit će nam se primjer drugih mediteranskih zemalja koje su betonizirale svoje plaže. Moramo ih očuvati, to je naše, to je potencijal svih nas. Zato taj prostor moramo čuvati. U ovome izvješću se navode svi problemi koje imamo ovaj korektno, al ako prostor ne očuvamo i ako ostavimo prostor bez ljudi onda nemamo države.

Ono što me veseli, pogotovo iz oporbenog kruga saborskih zastupnika rečenica da je izvješće korektno, točno, detaljno i stručno napravljeno. Na tome vam hvala, svima onima koji ste izvješće pročitali i svima koji ste pronašli eventualne probleme koje generiraju oni podaci koje smo stavili u izvješće. Dakle, izvješće nije samodopadno, izvješće nije hvala niti zahvala, izvješće je realno stanje u prostoru u RH zaključno sa 2019.g. Pred vama je Izvješće o stanju u prostoru, dakle dokument kojim se vladu, HS, te stručnu i širu javnost informira o prostornom razvoju u RH i to na temelju analize i ocjene osnovne prostorne strukture trendova prostornog razvoja, zaštite i korištenja posebno vrijednih prostora, provedbe strateških i drugih dokumenata prostornog planiranja, te institucionalnog razvoja u području prostornog uređenja. Obveza izrade izvješća o stanju u prostoru kao što smo naveli već nekoliko puta u današnjoj raspravi utvrđena je važećim Zakonom o prostornom uređenju, a na prijedlog vlade o njoj raspravlja HS i zbog toga smo danas ovdje. Ovim izvješćem obuhvaćeno je razdoblje od 2013. do 2019.g. čime se nadovezuje predmetno izvješće na zadnje službeno izvješće o stanju u prostoru izrađeno za razdoblje od 2008. do 2012.g. Pri njegovoj izradi korišteni su tekstovi i analize iz važeće strategije prostornog razvoja RH prihvaćene upravo na ovom mjestu 2017.g., javno dostupni i pribavljeni podaci ministarstava i drugih institucija, Zavoda za prostorno uređenje, županija i Grada Zagreba, kao i podaci iz usvojenih sektorskih dokumenata. Uvršteni su i analizirani podaci iz prostornih planova i informacijskog sustava prostornog uređenja koji razvija Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, vlastitih evidencija, stručnih i znanstvenih podloga i radova i drugih javno dostupnih izvora podataka. Za potrebe izrade predmetnog izvješća koje je danas pred vama izrađena je i stručna podloga društveno ekonomski razvoj RH u razdoblju 2013.-'17.g., stanje, trendovi, izazovi i prilike za prostorni razvoj. Izvješće se određuje s osvrtom na prethodno izvješće na važeće prostorne planove svih razina i druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje. Prioritetno, analiza stanja i promjene u prostoru koje nastaju pod utjecajem različitih društvenih procesa s važećim ili manje neposrednim utjecajem na prostor prikazuje utvrđene probleme, predlaže rješenja za poboljšanje stanja, te ukazuje na mogućnosti daljnjih usmjerenja prostornog razvoja, kao i nekoliko diskusija koje smo imali prilike čuti danas ovdje u saboru. Dodatni je naglasak stavljan na temelje koji su posebno obilježili ili obilježile prostorno uređenje u razdoblju od 2013. do 2019.g., poput novog paketa zakona iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i građevinske inspekcije, razvoja i uvođenja informacijskog sustava prostornog uređenja, te intenzivnog procesa ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. I ono u što u ovom svom izlaganju od ovih 5 minuta želim jasno apostrofirati. Poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici, strategija prostornog uređenja kao krovni dokument temelj je i polazišna osnova, ali prostorne planove i zahvate u prostoru definiraju izvorno općine i gradovi. Da li zaobilaznica gradu Sinju treba ili ne, o tome ne odlučuje vlada, već ljudi koji žive u gradu Sinju. To isto znači i za svaki grad i za svaku općinu koja sukladno pravilima ponašanja definiranih zakona koji uređuju prostorno planiranje, vrijede u svim krajevima RH, za svakog građanina RH i za svakog investitora koji želi doći i investira na prostor RH. Hvala lijepo. Ministre, ceste i prometnice od državnog značaja su višim planovima ucrtane, tako da lokalna samouprava neke stvari ne može mijenjati svojim prostornim planovima jer oni su definirani, ponavljam, višim planovima, poglavito prometnicama od državnog značaja, zaobilaznica koja je tu 20 g. ucrtana i koji je obuhvat 150 m, znači cijela sela su, jednostavno ne mogu graditi a nitko ništa ne poduzima, nit se gradi, nit se očito planira graditi nakon 20 godina. Nama je vrlo bitno da u tome prostoru kojega imamo, koji je bogom dan, ja ću sad reć za Cetinsku krajinu, ali tako i za cijelu RH, resursi i potencijali moraju biti podređeni prostornim planovima, razvoju i održivom razvoju, ponavljam, a ne da ljudi iseljavaju.

I u jednom djelu vaše replike ja se mogu i složiti. Dakle, naša je želja i namjera i započeli smo aktivnosti na izradi Nacionalnog prostornog plana. Sjetit ću vas da smo pred nekoliko godina u ovom Saboru donijeli Zakon o strateškim investicijama za RH i ono u što smo sigurni, jako malo strateški projekata moguće je razriješiti ako tog nacionalnog plana biti neće. Taj će nacionalni plan vrlo skoro doći siguran sam u javnu raspravu, imati ćete ga kao i ovo izvješće, prilike i vidjeti i pročitati pa se nadam da ćemo u jednoj konstruktivnoj raspravi, iole o elementima tog prostornog plana na ovakav način u ovom Visokom domu Hrvatskog sabor i raspravljati. Poštovani ministre, izvješće je korektno i to se svi slažemo ali cilj svakog izvješća nije samo dati korektno stanje što je učinjeno nego što će se učiniti sa prostornim potencijalnom RH jer kako zapravo vratiti naše iseljene građane i spriječiti da se dalje iseljavaju jer inače ćemo imati lijepu našu domovinu Hrvatsku bez lijepih naših građana RH. Zahvaljujem, poštovana saborska zastupnice na postavljenom pitanju. Dakle, predmetno izvješće kroz zaključke za koje sam imao prilike čuti da su čak i te zaključke neki saborski zastupnici pročitali, bez obzira da li im se sviđaju ili ne sviđaju, ali kroz te zaključke dana je i perspektiva na koji način ono što je potencijal, pretvoriti iz potencijala u nešto konkretno. Ali s obzirom na planirani prostor, s obzirom na ingerenciju općina, gradova, županija i nacionalne ingerencije, ja ću vas samo podsjetiti da mi u ovom trenutku da bismo vratili ili prizvali investitore na prostor RH, sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, imamo preko 420 poduzetničkih oaza koje su takvu namjenu pripremljene i potpuno infrastrukturno opremljene. Poštovani ministre, na tragu upravo ovih intencija pozitivnih koje vidim poduzimate da se stanje u prostoru unaprijedi, sredi, ja bi vam sugerirao a vjerojatno ste vi isto tako došli, znam iz koje sredine dolazite, iz Međimurja, prijedlog odnosno da se posvetimo i tom prvom koraku, najnižem, na globalnoj nacionalni razini vi ste to donijeli strateške planove, idete u smjeru sređivanja stanja, međutim da idemo pokrenuti ono hvalevrijednu inicijativu na lokalnim razinama a nekad davno prije par godina, dao sam 200 kn i peć svoju i vinograda sam riješio u Varaždinskim Toplicama, došlo je 3 svjedoka, susjeda, kraj priče. Riješeno 1/1, to u Hrvatskoj nama treba, ministre.

Zahvaljujem, poštovani saborski zastupniče. Intencija je ista. I vas kao saborskog zastupnika i mene kao ministra, i mojih najbližih suradnika i svih zaposlenika i radnika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i kroz neke druge segmente, ne kroz ovo izvješće, upravo se na tome radi a izvorište kojim ćemo odnosno financijski izvori kojima ćemo moći ubrzati ovaj proces, vidljivi su i u Nacionalnom programu oporavka i otpornosti i u onome što će vrlo brzo doći ovdje pred vas a to je prijedlog VFO-a i ini drugi izvori koji su nam danas kroz različite programe koje nudi Europa, na raspolaganju a samo i isključivo od nas od općinske do nacionalne razine ovisi kako ćemo brzo upravo napraviti to što je vaša i moja želja. Poštovani ministre, imamo stvarno u tom izvješću jako puno podataka, ono što mene smeta i što je mislim da je to i legitiman prigovor, što ste sa nekim podacima stali 2017. g., sa nekima ste stali 2018., nažalost, kad sam pokušao napraviti analizu izvješća i kad sam pokušao doći na portale Hrvatske agencije za okoliš, nažalost taj portal odnosno karte na tom portalu nisu interaktivne, dođemo recimo, dođemo do zaštićenih područja ili staništa ptica, onda fliknemo na neko područje gdje ne možemo dobit informaciju o tom području. Znači, imamo dosta problema sa dolaskom do informacija. Da bismo dobili neku informaciju trebamo proći jako puno dokumenata koje tražimo na internetu uz izvješće koje ste nam poslali.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Zahvaljujem saborskom zastupniku na konstruktivnom pitanju i nemam što negirat. Dakle, kada bih tražio alibi koji ne tražim zbog čega ovo izvješće se nije našlo pred ovim visokim domom pred 6 mjeseci ili pred 9 mjeseci pa da ne raspravljamo o zakonitosti ovog izvješća, ja, moji suradnici, a i svi koje smo angažirali imali smo identični problem koji ste vi ovdje naveli, ali smo sublimirali sve te informacije u jedan dokument, stavili smo ga na raspolaganje i stojimo iza njega vjerodostojnošću izvora i analiza koje su u ovom izvješću, uključivo i zaključke kojima predlažemo na koji način i kojim to izmjenama i dopunama zakonodavnog okvira se ovo izvješće može pretvoriti u jedan dobar strateški dokument [[Upadica: Hvala.]] u segmentu korekcije strategije i prostornog razvoja i nekih drugih strategija [[Upadica: Hvala, hvala lijepa.]] koje se moraju promijeniti [[Upadica: Ministre, hvala.]] da bi se u Hrvatskoj lakše, brže i bolje postupalo.

Dvije bih stvari htio skrenut pažnju. U izvješću imamo podatke vezano za 2018. što se tiče emisija CO2, međutim nemamo prethodno razdoblje i nemamo odnosno početak i kraj samog izvještajnog razdoblja. I daleko od toga da ne možeš osporiti apsolutno podaci koji su navedeni u samom izvješću, ali mi iz tog izvješća onda ne vidimo onaj trend koji je vezan za početak izvještajnog razdoblja i kraj izvještajnog razdoblja da vidimo tendenciju koja je vezana npr. za emisije, za emisije CO2. I činjenica je da je isto tako i spomenuto da su lokalni planovi, dakle gradovi i općine temelj prostornog planiranja u RH, ali isto tako ste spomenuli da imamo Zakon o strateškim investicijama pa tako imamo LNG na moru, a ne na kopnu kako je predvidjela lokalna zajednica.

Pred nekoliko godina znamo točno kada donesen je Zakon o strateškim projektima, o strateškim investicijama, nešto što treba državi da bi bila prepoznatljiva, da bi se našla na kartama na kojima su i neke druge razvijene zemlje i takvi projekti obično zapinju na lokalnoj razini. Da bismo ih učinkovitije i puno, puno brže realizirali i iz nekog izvješća u kojem smo identificirali prepreke to isto pretvorili u pravila ponašanja da bi do takvih projekata došlo, morat ćemo napraviti nacionalni prostorni plan sukladno strategiji prostornog razvoja gdje ćemo neke stepenice ne nasilno već dogovorno izbjeći i prekoračiti, a da bi onda nekih 7 ili 9 godina smanjili na godinu i dvije u realizaciji investicije. Evo slijedeći Klub zastupnika bit će onaj HDZ-a u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Branko Bačić.

Poštovani ministre, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege mi smo, mi ćemo u Klubu zastupnika HDZ-a podržati Izvješće o stanju u prostoru u RH od 2013. do 2019. godine, a koje izvješće obuhvaća razdoblje od 7 godina. Tražeći stanku prije pola sata dao sam glavne naznake zašto i na koji način želimo i hoćemo prihvatiti ovo izvješće za koje sam izvješće rekao da je sveobuhvatno, da je cjelovito, da prikazuje sve aktivnosti koje je Vlada ili Vlada RH napravila u državnom prostoru, aktivnosti svih drugih tijela javne vlasti, brojni gospodarski subjekti, konstatira kakvo je stanje u prostoru i kad je zaštita okoliša u pitanu, prirodna bogatstva, pokazuje određene demografske pokazatelje, naznačava određena gospodarska kretanja. Dakle, sve one koje doista interesira kako i na koji način je Hrvatska postupala sa prostorom u proteklih 7 godina doista iz ovog izvješća može iščitati. Ono što mi se čini da je važno spomenuti kada govorimo o izvješću o stanju u prostoru, to je da smo u međuvremenu donijeli 3 pa možda najvažnija dokumenta strateška koji definiraju postupanje u prostoru i koja su 3 dokumenta obilježila ovo razdoblje, a možda je to i razlog zbog čega i raspravljamo o izvješću o 7 godina, a ne kako je to člankom zakona, 39. člankom Zakona o prostornom uređenju bilo predviđeno da se izvješće raspravlja nakon 4 godine. Očito je Vlada htjela sa ovim dokumentom na određeni način pokazati koliko su ta 3 dokumenta strateška o kojima ću nešto reći polučila uspjeha, što je na temelju njih realizirano, koliko su oni izvršeni pa onda na taj način imamo cjelovitije izvješće i o stanju u prostoru s jedne strane, a s druge strane i o realizaciji ta 3 dokumenta. Dakle, prvi dokument, najvažniji dokument je Strategija prostornog uređenja RH kojega smo donijeli ovdje u saboru 2017. godine te iste godine donijeli smo i Stretegiju zaštite okoliša i Akcijski plan zaštite okoliša u Hrvatskoj i treći dokument je Strategija upravljanja državnom imovinom. I sa ta tri strateška dokumenta smo odredili u globalu načelno i postupanje, ali s jedne strane kao temeljni dokument za donošenje zakonskih akata koji iz tih strategija proizlaze koji zakoni bi trebali biti na tragu onoga što je HS usvojio sad te tri strategije. Kada govorim najprije o Strategiji zaštite okoliša, moram reći da podloga toj strategiji bila je naša odluka o proglašenju Nature 2000 gdje smo i to je možda poruka svima onima koji govore da Hrvatska loše brine o svom prostoru, da smo kroz projekt Nature mi praktično zaštitili 37% prostora RH sa više stupnjevanom zaštitom od onih najzaštićenijih prostora pa do onih manje zaštićenih, ali u svakom slučaju tih 37% prostora RH kada govorimo o kopnu, a kada govorimo o moru to je negdje oko 16,2% To s jedne strane čuva prostor i to nije sporno, ali s druge strane pred Hrvatsku, pred ulaganje u gospodarske projekte, infrastrukturne projekte, energetske projekte zahtijeva i kud i kamo više obveza postupanja novih studija utjecaja na okoliš, novih drugačijih promišljanja. Možda to na određeni način i usporava određene projekte, ali između s jedne strane želje za razvojem u Hrvatskoj i s druge strane želje za očuvanjem okoliša moramo pronaći taj balans, tu ravnotežu održivog razvoja. I zbog toga držim da je ta strategija dobra, ona na određeni način s takvim velikim postotkom očuvanja okoliša proglašavanja određenih prostora zaštićenim područjima usporava određeni rast, razvoj, ali s druge strane čuva prostor i mi smo se kao država koja je članica EU na taj način opredijelili i to se u ovom izvješću itekako može iščitati. Druga je strategija rekao sam prostornog uređenja RH koja propisuje postupanje u prostoru, temeljni akt bez kojega uređena država ne može funkcionirati. Mi smo tu strategiju ovdje raspravili u HS-u, raspravili sva ona polazišta s kojim ona definira donošenje svih zakonskih akata, propisuje donošenje prostorno-planskih dokumentacija i dobro je za reć, to je vrlo važno, to treba posebno istaknuti da u Hrvatskoj postoji preko 3300 prostornih planova i ti planovi danas dovode do činjenice da nema jedinice lokalne samouprave koja nije pokrivena svojim osnovnim prostorno-planskim dokumentom dakle njih 555 i još 21 regionalni plan odnosno županijski prostorni plan uređenja i s druge strane preko 2700 čini mi se da je doneseno planova nižeg reda, što nam jasno šalje poruku da smo definirali prostorno-planske kriterije kako i na koji način ćemo u Hrvatskoj postupati i to je vrlo važno.

Prema tome, s tom strategijom smo itekako pokazali kako i na koji način gledamo na postupanje u prostoru u RH. Ono što je još važno za reći, to je da smo u međuvremenu donijeli sve strateške dokumente i Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji, donijeli smo niz drugih zakona kojim definiramo i informatizaciju cjelokupne banke, ako tako mogu reći, podataka koji su uređeni u prostoru, nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka.

No, nema potrebe govoriti o onome što tu piše, što je u ovome izvješću napisano, a doista je sveobuhvatno, ja bih se u ove protekle još dvije minute koje su mi preostale se vezao na ono što je pred nama i što Vlada treba napraviti i što mislim da mi u klubu zastupnika uporno ponavljamo i na čemu inzistiramo. Držimo da je vrijeme da Vlada uputi u HS čim prije državni plan prostornog razvoja, to je temeljni dokument i njime trebamo doći što prije u HS kako bismo olakšali brojne investicije i postupanja jedinicama područne odnosno regionalne i lokalne samouprave, da definiramo osnovne strateške nacionalne projekte, projekte od državnog značaja, a to je vrlo važno da se taj državni plan prostornog razvoja donese. Druga dva dokumenta koja su važna, posebno za razvoj gospodarstva ili ako hoćete primorske Hrvatske, obalne Hrvatske to su dva dokumenta strateška, državni plan piše u Zakonu zaštićenog ekološkog ribolovnog pojasa, pa kad g. ministre bude išla prva novela tog zakona moramo promijeniti s obzirom da je HS proglasio isključivi gospodarski pojas, pa onda tu odredbu koja je u zakonu propisana da treba donijeti državni plan zaštićenog ekološko ribolovnog područja, prostora, pojasa ustvari moramo promijeniti u državni plan isključivog gospodarskog pojasa, to je vrlo važna stvar i državni plan epikontinentalnog razvoja. To su ta tri važna dokumenta koji su pred Vladom koje donosi HS. I nešto što brojne jedinice lokalne samouprave očekuju, pogotovo one koje su izradile novu katastarsku izmjeru, to je činjenica da trebamo ići u donošenje pravilnika o izradi prostornih planova nove generacije što brojne jedince kažem koje imaju tu mogućnost, a trebamo težiti da imaju sve je potrebno realizirati i donijeti na razini Vlade taj pravilnik. I četvrta stvar koju ja mislim da je ovdje treba spomenuti, to je potreba, a mislim da Državna geodetska uprava je napravila prijedlog odnosno nacrt prijedloga programa, višegodišnjeg programa izrade katastarske izmjere građevinskog područja u RH.

Sljedeći klub zastupnika bit će onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Franko Vidović,

Dakle, poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Izvješće o stanju u prostoru RH za razdoblje 2013.-2019. g. Zadnje izvješće koje je prezentirano u HS-u je ono za razdoblje 2008.-2013. i odmah na početku, mi u Klubu SDP-a imamo zamjerku na period koji Izvješće obuhvaća. Naime, obveza izrade Izvješća o stanju u prostoru utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju i po tom Zakonu bi Izvješće trebalo i moralo biti svake 4 godine. Ovo Izvješće pred nama je za razdoblje od 6 godina. Osim toga, ovo Izvješće obuhvaća rad čak 3 vlade RH, a 4. ga prezentira pa je teško na kraju shvatiti tko je što doista i radio. Ali tko je što radio u tom vremenu je i manje bitno jer u principu ukupno rezultati nisu dobri. Obzirom da je Izvješće dosta opširno, nije moguće u 10 minuta rasprave reći sve ono što bi trebalo, ali najvažnije detalje ipak mogu spomenuti ne ulazeći previše u njih. Samo Izvješće je multidisciplinarno i sadrži prikaz, ne samo stanja u prostoru već je praktički i prikaz razvoja regionalne i lokalne samouprave, učinaka prostora na društvo i društva na prostor, razvoja gospodarstva, poduzetništva, poljoprivrede, kretanja demografskih pokazatelja i na samu metodologiju koja je korištena za ovakvo iscrpno izvješće, doista nemamo prigovora i mislimo da je Izvješće poprilično objektivno. Ali to što nemamo prigovora na metodologiju ne znači da smo zadovoljni stanjem u prostoru, a posebice razvojem poljoprivrede, turizma, demografskim pokazateljima, itd. Niti nakon 8 godina od donošenja zakona iz područja prostornog planiranja i praktički uvođenja novog sustava izgrade prostorno-planske dokumentacije, nemao taj sustav u praksi. Želja je bila, ako se ne varam, da svaka parcela u RH dobije oznaku namjene i da takva informacija bude dostupna građanima. Želja je bila da RH ima vlastiti prostorni plan kojim bi definirala ključne strateške interese i točke koji bi se onda granao prema županijama i jedinicama lokalne samouprave. Jasno nam je da za provesti u djelo ovako nešto treba rada i rada, pa i vremena, ali 8 godina je ipak razuman rok u kojem je to trebalo biti dostupno. Nažalost nije. Zatim, rečenica u Izvješću koja zvuči poražavajuće kad je poljoprivreda u pitanju. Znatan se dio poljoprivrednih površina ne koristi za uzgoj poljoprivrednih kultura što predstavlja veliki potencijal za zamjetno povećanje poljoprivredne proizvodnje, kako za prehrambene, tako i za neprehrambene svrhe. I dobro je da imamo potencijal i to na prvu zvuči odlično, kad ne bi znali da je ovo rečenica o potencijalu koja se ponavlja godinama, a što je oslikano sljedećim podatkom. Prema zadnjim dostupnim podacima u razdoblju 2013.-2016. RH bilježi trend smanjenje broja poljoprivrednih gospodarstava za 14,6% i neznatno smanjenje ukupno korištene poljoprivredne površine na nešto oko milijun i pol hektara. Ima tu još podataka koji sublimirano znače samo jedno, naša poljoprivreda je u stagnaciji i opadanju, a potencijal će sa ovakvom poljoprivrednom politikom i dalje ostati samo potencijal koji će temeljem pokazatelja čak i rasti, ali to nije dobra vijest jer to u naravi znači da će doći do daljnjeg pada korištenih poljoprivrednih površina pa će takve površine preći u potencijal. Osim toga, već nekih 30 godina pričamo o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, možda i o promjeni Zakona o nasljeđivanju, kad je u pitanju poljoprivredno zemljište. Samo u Dalmaciji imate more parcela na kojima su formalni nasljednici davno iseljeni i dobrom dijelu se niti ne znaju adrese, a bez njihove privole nije moguće za ostale nasljednike takve parcele staviti u funkciju. Dok Hrvatska ne uvaži vlastite reljefne, klimatske, prostorne različitosti koje postoje između npr. Slavonije i Dalmacije, dotle naša poljoprivreda neće naprijed. Ono što je u Slavoniji mala parcela od 0,5 hektara, u Dalmaciji je bogatstvo i nema takvih parcela previše. Jedini tko ima takve parcele u vlasništvu je upravo RH, ali zakonska regulativa oko koncesioniranja takvog zemljišta je toliko složena i zapetljana, da se ljudi koji se žele baviti poljoprivredom nerado upuštaju u te radnje. U Slavoniji je cijeli hektar plodna zemlja, u Dalmaciji čak i na najboljim površinama taj hektar sadržava 20 ili 30% neplodnog krša. I da je samo poljoprivreda u problemu, puno je, ali je u problemu i poduzetništvo koje bilježi negativan trend broja aktivnih društava i obrta. U problemu je i turizma, doduše, ne po ovom Izvješću već po stanju danas, kad je opustošen Covid krizom. Uglavnom, po ovom Izvješću sve grane imaju jaku perspektivu, odnosno potencijal, kako mi to volimo napisati i praktički lošu sadašnjost i ne bolju prošlost. Što se tiče prostorno-planske regulative, bez obzira na promjene koje smo proveli kroz 2014., u zakonima sustav je i dalje spor i trom. A spor i trom je jer ne poštujemo uočene nedostatke sustava pa tako imate na strani 45. Izvješća u zaključcima tvrdnju da u RH nema potrebe za planiranjem dodatnih građevinskih područja, već treba težiti ka korištenju i privođenju namjeni već planiranih građevinskih područja odnosno njihovoj preraspodjeli sukladno planovima razvoja. I to zvuči logično, ali na strani 135-136 se govori o izmjenama Zakona o prostornom uređenju iz 2018. kojim izmjenama je produžen rok sa 5 na 7.g. u kojem izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gubi taj status u slučaju ne donošenja UPU-a ili ne izgradnje osnovne infrastrukture. Jasno nam je svima da je to uvjet za preraspodjelu zemljišta. Kao i sve ostale pore društva i ovo je prekriveno kolizijama, prenormiranošću, suprotnostima i na kraju sve zajedno rezultira time da za dobivanje građevinske dozvole i RH ispod prosjeka konkurentskih zemalja na ljestvici Duing biznis svjetske banke smo svrstani na 159. mjesto ljestvice, pri tom smo sporiji i skuplji od konkurentskih zemalja. Ono što nam izlazi kao rezultanta svih naših napora u proteklih 30.g. od stjecanja hrvatske državnosti i jeste demografska slika, a ona je prešla iz faze zabrinjavajuća u stanje alarmantno. Od države koja je '90.-te godine imala 4 milijuna i 800 tisuća stanovnika 30.g. poslije smo došli na negdje oko 4 milijuna, a po nekim izvorima i ispod 4 milijuna stanovnika.

Istina, trend je prisutan u cijeloj EU, ali nema iste značajke kao ovaj u Hrvatskoj. Demografsko starenje nije izazvano samo povećanjem očekivanog trajanja života već je u većoj mjeri rezultat smanjenog broja rađanja i uz to treba pribrojiti stalni i negativni porast migracijskog salda. Što se tiče demografije za Hrvatsku, nema u cijelom izvješću niti jedne dobre vijesti. Inače je cijelo izvješće kad ga dobro pogledate obojano dosta sivim tonovima, al takva je naša stvarnost, tako i jest u stvarnosti. Ono što izlazi kao zaključak jest da smo u proteklih 30.g. napravili neuspješan sustav koji u mnogome ograničava cijelo društvo u napretku. Odgovorno tvrdim da lokalnoj samoupravi treba barem 3 do 4.g. za donošenje i najmanjeg prostornog plana. Ta činjenica uz postojeću zakonsku prenormiranost u svim segmentima se direktno odražava na gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu, turizam, na sve ono što bi činilo razliku između uspješnog i neuspješnog društva. Demografska slika i broj pada stanovnika nije uzrokovan samo nekim pojavama već je splet svih okolnosti unutar društva i neće se riješiti samo nekim promjenama, nama trebaju dobro osmišljene politike i praktički reset cijelog sustava. Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj IDS-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Katarina Nemet, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministre sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o stanju u prostoru tema koja se nameće sama po sebi, a prepoznata je i u ovom izvješću jest bespravna gradnja koja se nastavlja i nakon što je prije nekoliko godina provedena legalizacija, te se očekivalo da je tada taj problem na jedno duže vrijeme riješen. Iz dana u dan svjedočimo novim primjerima nepoštivanja prostornih planova od strane onih koji grade mimo svih pravila i kriterija, na poljoprivrednom zemljištu, na šumskom zemljištu, uz samu morsku obalu, kao da se hrvatski zakoni i prostorno planska dokumentacija na njih uopće ne primjenjuju. Bespravnom gradnjom prostor se nepovratno uništava, a oni koji to žele spriječiti i sačuvati svoj prostor gradovi i općine nemaju zakonske alate da interveniraju dok s druge strane država koja to može spriječiti nije u dovoljnoj mjeri zainteresirana za rješavanje tog problema. Zato danas nažalost možemo slobodno reći da je stanje u prostoru RH doista kaotično, što je zapravo porazno za zemlju koja je već skoro 8.g. članica EU. IDS na to neprestano upozorava. Imali smo brojne inicijative i apele, kako na razini lokalne samouprave u Istri putem naših načelnika i gradonačelnika, tako i sa ove saborske govornice da pokušamo osvijestiti sve odgovorne kako se radi o ozbiljnom problemu koji će dugoročno imati iznimno štetne posljedice i na okoliš i na prirodu koja nas okružuje, ali i na gospodarstvo zato što se bespravnom gradnjom uništavaju poljoprivredna zemljišta, šume, priobalje, čime značajni i vrijedni prirodni resursi trajno završavaju pod betonskim pločama i zidovima. Naglašavam da su poljoprivredno i šumsko zemljište proglašeni dobrom od interesa za RH i imaju njezinu posebnu zaštitu. Nažalost, tu zaštitu države poljoprivredno i šumsko zemljište imaju samo na papiru dok konkretni potezi na terenu izostaju, a situacija na terenu je sve alarmantnija. Zapravo je nevjerojatno koliko daleko mogu ići bespravni graditelji u ignoriranju i izigravanju zakona i prostornih planova. Konkretno, govorim o parcelaciji poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Naime, na terenu se događaju parcelacije izvan građevinskog područja, poljoprivrednog i šumskog zemljišta koje se provode protivno svim prostornim planovima i namjenama zemljišta utvrđenim prostornim planovima gradova i općina. Kao najnoviji primjer ekstremnih i megalomanskih razmjera parcelacija je parcelacijskog elaborata na područja grada Rovinja gdje je jedna katastarska čestica rasparcelirana odnosno usitnjena na čak 54 nove katastarske čestice. Postavlja se pitanje zašto bi netko poljoprivredno zemljište ili šumu usitnio na 54 čestice? Sigurno ne zato što će to dovesti do efikasnije obrade zemljišta ili gospodarenja šumom, nego zato da bi sutra na tim parcelama mogla početi bespravna gradnja. Nažalost, parcelacija poljoprivrednog i šumskog zemljišta prolazi ispod radara državnih institucija. A upravo je postupak parcelacije ono što je sam početak odnosno indikator da će na određenom poljoprivrednom ili šumskom zemljištu doći do gradnje objekata i betonizacije. Nadam se da ispod radara Vlade, resornog ministarstva i drugih državnih tijela neće proći i inicijative istarskih gradonačelnika i načelnika koji žele uvesti reda u prostor i spriječiti bespravnu gradnju u samom njenom začetku. A ponavljam, upravo je postupak parcelacije i usitnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta taj prvi korak koji vodi ka bespravnoj gradnji. Ovim putem apeliram na Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva i Državnu geodetsku upravu da iznađu način kako bi se ove parcelacije onemogućile jer u protivnom moramo promišljati što će se u budućnosti dogoditi ako vlasnici novih parcela zatraže priključke za vodu, struju, kanalizaciju. Što bi se dogodilo kada oni zatraže odvoz smeća, što ako se na tom području dogodi požar? Snažnijim angažmanom države i kvalitetnom regulativom mogu se naći rješenja i za te probleme parcelacije, ali treba postojati i politička volja za to.

Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici, dakle Izvješće o stanju u prostoru RH djelomično prikazuje utvrđene probleme u prostoru, analizira stanje i promjene u prostoru koje nastaju pod utjecajem različitih društvenih procesa i imaju veći ili manji neposredan utjecaj na prostor, djelomično predlaže rješenja za poboljšanje stanja te ukazuje na mogućnosti daljnjih usmjerenja prostornog razvoja. Pa krenimo od iznimno bitnog odnosno bitnih zemljišnih resursa u RH. Teritorijalno RH obuhvaća 5,65 milijuna hektara kopnene površine od čega u sustavu evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta, dakle govorimo ARKOD sustavu, na dan 31.12.2020. godine ima milijun i 150 tisuća 327 hektara u milijun i 377 tisuća parcela. Upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u RH na dan 31. Prosinca 2020. imamo 170.837 poljoprivrednih gospodarstava koje obrađuju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustavu. Prosječna veličina obradivog zemljišta po poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 6,7 hektara. Teritorijalno RH možemo diverzificirati u 3 makro regionalne cjeline, dakle kontinentalnu, gorsku i primorsku. Državno poljoprivredno zemljište obuhvaća oko 460.000 hektara, a do sada temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz veljače 2018. godine odobrenim programima raspolaganja tek je oko 300.000 hektara. Programi raspolaganja sukladni zakonu trebaju obuhvatiti kompletno državno poljoprivredno zemljište obuhvaćeno evidencijom svih katastarskih čestica koje se trebaju u smjeru racionalnije poljoprivredne proizvodnje formirati u proizvodno tehničke cjeline. Evidentno je da od stupanja na snagu postojećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu značajan broj jedinica lokalne samouprave nije izradio programe raspolaganja sukladno zakonu stoga su prema tome isti trebali biti izrađeni od strane jedinica regionalne uprave odnosno županija, a sredstva od raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem sukladno tome preraspodijeljena na drugačiji način. Državno poljoprivredno zemljište je resurs koji omogućava značajnom broju poljoprivrednih gospodarstava obavljanje gospodarske djelatnosti koja za njih predstavlja i njihovu egzistenciju. Potrebno je ustrojiti sustav evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta koji će obuhvatiti poljoprivredno zemljište kao i neobrađeno poljoprivredno zemljište koje se treba izdvojiti iz šumsko-gospodarske osnove i privesti poljoprivrednoj namjeni. Programi raspolaganja trebaju obuhvatiti svih 460.000 hektara do razine katastarske čestice i biti preklopljeni sa ARKOD sustavom na temelju kojega onda možemo konstatirati koje poljoprivredno gospodarstvo obavlja poljoprivrednu djelatnost na kojoj predmetnoj čestiti. Općine i gradovi koji nisu izradili program raspolaganja i evidentirali sve katastarske čestice u vlasništvu države, a koje pri tome nemaju nikakav ugovor čine materijalnu štetu državnom proračunu, proračunu jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave, a kao posljedicu smanjenja prihoda proračuna od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem ima i onemogućavanje održavanja državne imovine namjenskim trošenjem sredstava proračuna, pri tome mislim na održavanje poljskih puteva, vjetrozaštitnih pojaseva, kanala oborinske odvodnje, održavanjem međa i sl. Dakle, govorim o objektima odnosno predmetima u prostoru koji su trebali biti i predmetom i ovog izvješća. Primjerice, pedološka karta RH koju je izradio Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu čiji su autori prof.dr. Željko Vidaček i prof.dr. Matko Bogunović trebala bi također biti itekako korištena, dakle ona bi trebala biti podloga u geoinformacijskom sustavu. Pedološka karta u geoinformacijskom sustavu može se spustiti onda i na razinu katastarske čestice svake jedinice lokalne samouprave te formirati bazu podataka s obzirom na opskrbljenost tla hranjivima, analizu tla, makro i mikro elementima, pH reakciju tla, sadržaj humusa itd. Nadalje, se onda razvija karta pogodnosti tla za obradu odnosno pojedini tip poljoprivredne proizvodnje kao npr. karta pogodnosti tla za vinogradarstvo, voćarstvo, dakle govorim o trajnim nasadima, ali i povrćarstvo, industrijsko bilje, krmno bilje itd. Dakle, sve navedeno moglo bi biti od pomoći našim poljoprivrednicima, no takve podatke u ovom izvješću nećemo naći. Neobrađeno poljoprivredno zemljište kao i zemljište iz šumsko gospodarskih osnova koje je također u naravi neobrađeno poljoprivredno zemljište treba revitalizirati i privesti namjeni koristeći sredstva EU, te na taj način povećati fond obradivog poljoprivrednog zemljišta u RH. U današnjim okolnostima, RH i naša politička svita bi zapravo trebala sve resurse gledati one materijalne i nematerijalne, sumjeriti u poljoprivredu i prehrambenu industriju kako bismo osigurali samodostatnost hrane za naše stanovništvo inače sutra neće biti hrane. Kao članica EU-a trebamo štititi nacionalne interese, nacionalne resurse i shvatiti da se trebamo uzdati u svoje ljude i proizvodne potencijale i ne očekivati solidarnost od koje evidentno nema previše koristi. Dakle, u samom izvješću ne nalazimo niti ozbiljnih podataka o subjektima koji ugrožavaju okoliš i naš životni prostor. Spomenut ću samo jedan problem koji truje Slavonce duži niz godina. Ispuštanje gnojnice u kanale od strane tvrtki koje su predstavnici krupnog kapitala ako koliko imamo informacija, itekako obilato nagrađivani potporama iz prvog i iz drugog stupa našeg Ministarstva poljoprivrede. Kontrola i inspekcija nažalost nisu uspjele polučiti rezultate. Da se ne daj Bože neki OPG-ovac usudio učiniti takvo što, vjerujte mi, iselili bi ga iz njegovog rodnog mjesta. Epilog takvih ponašanja je i pomor ribe u lokalnim pritokama naših rijeka. Sjetimo se samo novinskih natpisa o otpadu koji je uz autocestu A5 bio odložen mjesecima. Kad su mediji sredinom veljače prošle godine nakon poziva nekoliko uznemirenih mještana Satnice Đakovačke, posjetili mjesto uz autocestu A5 na djelu između Đakova i Osijeka, kamena vuna i plastične vezice kojima su bile povezivane stabljike rajčice, paprike i drugog povrća uzgajanog u staklenicima, nalazile su se na dužini od bar 200 m, gomila je bila visoka nekih metar i pol i široka oko 2 metra. Kako je danima prije toga padala kiša, ispod tona i tona kamene vune stvarale su se lokve žuto smećkaste te tekućine koje su širile i neugodan vonj. Prema odgovoru koji su dobili mediji od strane Hrvatskih cesta, taj se otpad uz autocestu nalazio barem mjesec dana. Zanimljivo, uklanjanje toga otpada i to ekspresno, počelo je tek nakon što su mediji poslali upit tvrtki vlasnici tražeći objašnjenje o kakvom se otpadu radi i zašto je on ondje ostavljen umjesto da je predan na zbrinjavanje. Naravno, mediji odgovor službeni nisu dobili. Zapravo je apsurdno nakon svega znati da je danas Dan planete Zemlja, hoćemo li ga dostojno obilježiti? Hrvatska ima milijun i jedan problem u svom prostoru no niti jednog vladajući ozbiljno ne priznaju. Zar je moguće da mi kao oporba ali i naš narod, živimo na nekoj drugoj planeti? Pa ipak primjećujemo niz problema koji prvenstveno treba priznati, zatim analizirati i onda pokušati popraviti.

Klub zastupnica i zastupnika zeleno-lijevog bloka iz ovog izvješća želi izdvojiti nekoliko konkretnih i zabrinjavajućih problema a u raspravi ću iznijeti i naše preporuke generalne i nadamo se naravno da ćete ih razmotriti. Ukoliko bude bilo potrebe, možemo vam ih dostaviti i u pisanom obliku. Uglavnom, problemima smatramo očigledno uništavanje obalnog pojasa pri izgrađenosti parcela i u gradovima i na obali, također vrlo problematično, smatramo činjenicu da takvu izgradnju uglavnom ne prati nužna infrastruktura poput pročistača otpadnih voda, što uzrokuje veliko onečišćenje, pogotovo u obalnom pojasu. To također uzrokuje i gospodarsku štetu, sjetite se samo slučaja u Stonskom zaljevu prije nekoliko godina. U konačnici, ono što smatramo globalnim problemom kojeg vidimo u ovom izvješću je u samome načinu pogleda na prostor. Prostor se trenutno gleda isključivo kao resurs koji se maksimalno eksploatira, neovisno o posljedicama koje iz toga proizlaze. Umjesto toga smatramo da prostor trebamo gledati kao nešto što ostavljamo u nasljeđe budućim generacijama. Na taj način između ostaloga od sebe tražimo i tjeramo se na puno veću količinu odgovornosti prema prostoru. Prešao bih na naše prijedloge za unaprjeđenje. Imam neke opće preporuke a onda imam preporuke i za unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira a onda i za samo djelovanje u samom upravljanju prostorom. Prije svega, smatramo da treba intenzivirati izradu prostornih planova radi unaprjeđenja sustava prostornog uređenja. Trebalo bi dovršiti izradu ili izraditi prostorne planove za područja koja nemaju izrađen taj plan odnosno trebalo bi dovršiti izmjene i dopune već donesenih prostornih planova za koje se pokaže potreba.

Smatramo da bi trebalo provesti aktivnosti i projekti koji su navedeni u Strategiji prostornog razvoja RH. Također, po donošenju novog dokumenta, a politika 2021.-2030. potrebno je provesti odgovarajuće aktivnosti. Bilo bi dobro i potrebno pratiti provedbu prostorno-planske dokumentacije i stalnim nadzorom onemogućiti neprimjereno korištenje vrijednih prirodnih i kulturnih krajobraza, dati primjeren značaj lokalnim prirodnim vrijednostima te spriječiti napuštanje tradicijski aktivnosti koje uostalom i dovodi do osiromašenja i nestajanja krajobrazne i biološke raznolikosti. Potrebno je sanirati područja ozakonjene radnje kroz izradu i provedbu urbanističkih planova uređenja, potrebne su sanacije ili uklanjanje prostornih ekscesa u prostoru zaštićenih područja prirode. Kada govorimo o korištenju odnosno upravljanju ili razvoju prostora potrebno je prilagođavati se rizicima od poplava i njihovim promjenama odnosno njihovim pojavama usred klimatskih promjena. Tu pogotovo mislimo na rizike od podizanja razine mora uslijed klimatskih promjena. Korištenje odnosno upravljanjem i razvojem prostora moramo ih usklađivati sa ciljevima zaštite voda odnosno vodnog okoliša. Također je potrebno integrirati rezultate procjena očekivanih klimatskih promjena za Hrvatsku i mjere prilagodbe klimatskim promjenama u prostorno-plansku dokumentaciju, naročito u onu za urbana područja, a to se nadopunjava i slaže uostalom s programskim polazištima Strategije prostornog razvoja RH. Do uspostave nove generacije prostornih planova potrebno je nastaviti obrađivati važeće prostorne planove, korištenjem skupova podataka iz nove generacije planova može se omogućiti izračun obaveznih prostornih pokazatelja i izrada automatiziranih izvješća te naravno provedba naprednih prostornih analiza. Potrebno je ispitati nužnost prenamjene vrijednih prirodnih područja u građevinska područja i poticati primjenu mjera za ublažavanje nepovoljnog djelovanje izgradnje infrastrukture i velikih zahvata. Također potrebno je uspostaviti sustav unosa podataka u Registar brownfield područja u Hrvatskoj koji je izrađen još 2018.g. Također treba nastaviti razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja kontinuiranim praćenjem razvoja tehnologija. Treba provoditi EU strategiju o zelenoj infrastrukturi, a najviše tu mislimo na održivu uporabu zemljišta i intenzivirati korištenje rezultata aktivnosti u regionalnim programima europske suradnje ESPON i URBACT. Što se tiče preporuka za upravljanje prostorom, smatramo da bi korištenje prostora trebalo temeljiti na sveobuhvatnom upravljanju, a ne samo stavljanjem pod zaštitu. Definirati granice pomorskog dobra na području zaštićenih područja prirode, ali i drugih područja. Treba izraditi planove upravljanja zaštićenih područja na nivou cijele države i planove upravljanja za područje Natura 2000 u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. Treba jasno i precizno utvrditi ciljeve i pokazatelje za praćenje ostvarenja ciljeva te pokazatelje provedbe aktivnosti kako bi se omogućilo praćenje provedbe plana upravljanja i rada javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Treba poduzeti potrebne aktivnosti kako bi se riješili imovinskopravni odnosi u nacionalnim parkovima, ažurirale zemljišne knjige i utvrdio status vlasništva te reguliralo pravo prvokupa. Trebalo bi također aktivnije raditi na poboljšanju postojećih i uspostavi novih prostornih baza podataka, a pogotovo onih koji se tiču državnih nekretnina i državnog zemljišta, infrastrukturnih sustava, kulturnih dobara, mreže društvene i javne infrastrukture te klimatskih promjena, čime će se olakšati izrada prostornih planova, poboljšati praćenje stanja u prostoru i upravljanje prostorom. Treba nastaviti uspostavu nacionalne infrastrukture prostornih podataka radi poboljšanja i dostupnosti prostornih planova, radi omogućavanja lakše razmjene podataka između subjekata NIP-a i s javnošću te dobre prakse između subjekata NIP-a. Preporučamo također ubrzano poboljšati kvalitetu katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka kao i dostupnost prostornih podataka putem mrežnih usluga. Smatramo da bi trebalo unaprijediti provedbu svih planova i zakona kroz redoviti inspekcijski nadzor i provedbu zakonskih mjera u slučaju kršenja zakona. I naravno kao i u većini stvari koje predlažemo, smatramo da bi bilo potrebno unaprijediti participativni proces sudjelovanja javnosti u izradi i donošenju prostornih planova te uređenje javnih prostora, ali i edukaciju i informiranje javnosti. Što se tiče pravnog i institucionalnog okvira i s time ću polako završiti, treba dovršiti izradu podzakonskih akata i smjernica koje određuju prostorno i urbanističko planiranje, stvoriti zakonski okvir za učinkovito upravljanje zemljištem povezano sa prostornim i urbanističkim planiranjem, treba izraditi izvješće o provedbi dokumenata Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja ApolitikA 2013.-2020. i izraditi novi dokument za iduće razdoblje. Treba doprinijeti stvaranju preduvjeta za afirmaciju djelovanja arhitekata i prostornih planera u sljedećem programskom razdoblju do 2027.g., nastaviti raditi na usklađenju sektorskih strategija, sektorskih zakona i zakonskih propisa u području regionalnog razvoja, zaštite prirode i okoliša, prilagodbe klimatskim promjenama, gospodarstva. Tu prije svega mislimo na turizam, energetiku i proizvodne djelatnosti, promet, planiranje, zaštita i upravljanje krajolikom te ostalih sektora koji imaju značajan utjecaj na korištenje prostora. Potrebno je uspostaviti međuresornu suradnju za provedbu Konvencije o europskim krajobrazima, izraditi krajobraznu osnovu RH i krajobrazne osnove na nižim razinama kao stručne podloge za prostorno planiranje i druge sektorske postupke od utjecaja na prostor. Eto, trudio sam se biti vrlo korektan u vremenu koje imamo, kažem ukoliko želite vrlo rado ćemo vam naše preporuke dostaviti i u pisanom obliku, ukoliko budete to zatražili.

Pratio sam vaš tekst sa ovim što piše u preporukama, tako da se ne trebate truditi. Hvala lijepo. To ovaj nije bila povreda Poslovnika pa vam moram dati opomenu. Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj Centra i GLAS-a, u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Poštovani ministre, državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, ja isto imam tu nešto napisano, ali probat ću iz glave da ne bih mi reko netko da nešto citiram, ali ja idem uza početka. Ono što je obaveza nas da kad glasamo da glasamo o dokumentu koji je u skladu sa zakonom. Odredba Članka 39. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju kaže da Hrvatski sabor raspravlja i donosi četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru, a vjerovali ili ne mi imamo šestogodišnje izvješće o stanju u prostoru. To vam otprilike izgleda kao da recimo što ja znam, netko od ima obavezu godišnjeg izvješća, ali on donosi petogodišnje i sabor to usvaja. Mene, ja nisam pravnik, ja sam s oproštenjem arhitekt, cijeli živom se bavim na ovaj ili, na ovaj način prostornim planiranjem, mi smo imali ne tako davno jedan slučaj kada uopće ni u raspravu predsjednik sabora nije stavio jer je zaključio da je akt koji je donošen nije u skladu sa zakonom, a mi ćemo sada imamo akt koji govori šestogodišnje izvješće o stanju u prostoru, a odredba ponavljam još jedanput Članka 39. stavak 1. kaže da sabor raspravlja i donosi četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru. Zanima me kako će pravnici to objasniti i reći da, pa sad nema veze nismo napravili nakon 4 godine, napravili smo nakon 6 pa ćemo ga donositi. Ja sam inače zaista uvijek se nekako trudim i imam posebnu empatiju moram priznat prema ministarstvu koje se bavi opcijom odnosno prostornim uređenjem. Jednako tako moram priznati da mi se čini da kad se odlučilo da prostorno uređenje i graditeljstvo i državna imovina bude na jednom mjestu da za razliku od nekih drugih ministarstva gdje je to nelogično da je ovdje logično, ali voljela bih zaista da mi neki pravnik objasni da je to u skladu sa zakonom da imamo šestogodišnje, a ne četverogodišnje. Ali ajdemo malo o izvješću. Dakle, što je smisao izvješća stanja u prostoru. Vi kroz 4 godine, vi, ministarstvo je imao zavod pa je se odrekao tog zavoda, ali ok, to je valjda bila nekakva viša sila, ja bih puno više voljela, jedina zemlja od svih članica EU koja nema državni zavod smo mi, ali dobro takve su politike i takav je stav. Ja bih voljela da zavod je. Da kroz 4 godine, na kraju proteklog vi sad dajete preporuke za slijedeće 4 godine, da kroz 4 godine pratite što se je desilo, da pratite procese koji jesu i da nakon 4 godine onda kažete u tom bili su procesi koje smo kontrolirali, bili su procesi na koje smo mogli utjecati, bili su procesi koji su apsolutno bili pod kontrolom, desili su se nekakvi procesi koji nisu bili pod kontrolom i teret koji je u prostoru je takav, takav, takav i takav i preporuke za slijedeće 4 godine što trebam raditi da onda kroz izvješće koje se donese, imam, vidim neku, neko stanje. Ovo izvješće se bazira, dakle nastavak je onog koji je 2013. donesen za period 2008. – 2012. pri tom moram reći da u periodu prije nije uopće doneseno izvješće o stanju u prostoru jer se nije htjelo pokazati još neke stvari. Izvješće, iz izvješća čitate slijedeće, dakle za šta se, za šta radite prostorne planove, ne radite prostorne planove da bi netko imao posla i da sad oni lijepo izgledaju još u moje doba mi smo to bojicama, a danas to više nije tako, radite za ljude, radite za djelatnosti, radite za nekog za stanovanje, za rad, za sport, za rekreaciju, za turizam, za različite djelatnosti i onda vam je prva tema koju u izvješću o stanju o prostoru imate šta je sa demografijom. I ovdje je i to je uvijek, naravno uzmu se stručnjaci koji se s tim bave i koji to proučavaju i to vam je prva tema jer na tome bazirate sve. Dakle, kad se je radila analiza prostornih planova i građevinskih područja, tamo negdje početkom 2000.-te prostorni planovi koji su svi bili rađeni na kodnu godinu 2000.-tu jer smo svi očekivali da će se 2000. desiti ne znam što i kad su se radili prostorni planovi i kad se je to usporedilo sa planiranim građevinskim područjima i kad se je to usporedilo sa uopće se tim potencijalom kojem ima, ispostavilo se da kad to stavite na kartu da otprilike je bilo planiranih građevinskih područja da u Hrvatskoj može živjeti negdje oko 20 miliona stanovnika. I ovdje izvješće govori, referira se na 2019.-tu i kaže da je u 2019.-toj u Hrvatskoj prema podacima kojim se raspolaže živjelo 4 miliona stanovnika. I sad to morate usporediti sa prostornim planovima i sa građevinskim područjima. I u tim prostornim planovima vidite da su građevinska područja od onih što su planovima definirana kao građevinska 69,3% izgrađena. Zaključak bi trebao biti da građevinska područja apsolutno ona koja su planirana su sasvim dovoljna za sve djelatnosti koje trebamo napraviti jer ako nas ima 4 miliona, ako imamo izdvojena građevinska za gospodarske, ako su ona izgrađena od svih planiranih 70% vi još imate sasvim rezerve. Ali ako imate nekakvih potreba onda je onda od preporuka koje je trebala iz izvješća biti da ako je neko područje planirano je za izgradnju 30 godina i ako se u 30 godina na tom prostoru nije desilo ništa to samo znači da je krivo planirano i da vi onda morate od tog građevinskog područja u budućnosti kroz izmjenu planova odustati i planirati tamo gdje ima potreba, gdje je napravljena infrastruktura i sve ostalo. I to sve morate čitati iz ovog izvješća. Dakle, ovo izvješće mora definirati procese koji su bili kroz 4 godine ne kroz 6 i dati preporuke za budućnost. Ja sam se prijavila i za pojedinačnu pa ću nešto malo o tim preporukama, ali sad ću o nečemu, samo još dvije teme. Jedna tema vam je prostorno planiranje zaštićenih područja. Zadnji prostorni planovi kad govorimo o prostornim planovima nacionalnih parkova i parkova prirode koja su bila u ovom saboru su bili za vrijeme jedne ministrice koja prema ministru koji tako kaže nije radila ništa odnosno vrlo loše je radila, … [[Govornik se ne razumije]] u saboru su zadnji prostorni planovi nacionalnih parkova i parkova prirode bili 2014., Telašćica, Medvednica, Žumberak, Samoborsko gorje, 2015. Biokovo, a Sjeverni Velebit je bio 2012. Dakle, u jednom mandatu neko koji nije radio je u ovom saboru bilo donešeno 5 prostornih planova u području posebnih obilježja. Prostori posebnih obilježja bez obzira dal su parkovi prirode ili su nacionalni parkovi su prostori na kojima ljudi trebaju živjet, prostori na kojima ljudi, na kojima se može raditi i baviti gospodarskom djelatnošću, ali ako nemate prostornih planova onda vam buja što, bespravna gradnja. I sad ću doći do nečeg što je u ovom izvješću, a to je tema inspekcije i točno imate kako su išle prijave od 2013. do 2018. i išlo je točno onako kako inspekcija postupa od 2013.-2018. Sve one kolegice i kolege koji su bili u bivšem sazivu sabora mogu ih podsjetiti kad se je radila velika mega inspekcija ja sam tad zaista s ove govornice kričala, molila, kumila i rekla nemojte građevinsku inspekciju tjerati po prvi put da ide u veliki inspektorat, to nije dobro. Tad sam i ministru koji je bio rekla ministre nemojte to radit jer građevinska inspekcija mora biti u resoru ministra koji je na čelu graditeljstva. I samo možete stranicu 210 pročitati.

Dakle, broj prijava vam ide ovako, a inspekcija radi ovako. Dakle, to samo pokazuje da bespravna gradnja je i dalje činjenica, za razliku od nekih drugih zemalja EU koji bespravnu izgradnju kad ju spomenete ne razumiju što ih uopće pitaju, pa kaže šta zatvorio je verandu? Šta garažu je pretvorio u stan? Bespravna gradnja, jedan je uvaženi saborski zastupnik rekao da je to tradicija u Hrvata, al na ovaj način će to biti tradicija od Hrvata. Dakle, dalje prijava i rastu prijave, a inspekcija radi što manje. Sada ćemo prijeći na pojedinačne rasprave. Prije samo ovaj da vas podsjetim imamo još jednu vrlo zahtjevnu točku, a nakon toga ćemo raspraviti Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru konferencije o budućnosti Europe, kako i za ove pojedinačne rasprave imamo jako puno prijavljenih, barem jedno 2,5-3 sata računajte na to, pa će onda biti to, molim sve da se striktno drže vremena ili ćemo ostat jako jako kasno, možda i do jutarnjih sati. Ministre, na samom početku u ovoj konstruktivnoj raspravi, u ovome izvješću trebalo bi sagledati znači realno činjenicu o našemu prostoru. Ja ću ponovit ono što uvijek govorim da nam je prostor sve što imamo, prostor je ono najbitnije i u prostoru trebamo najbolje skrbiti, po pitanju okoliša, po pitanju očuvanja okoliša, razvoja, industrije, poljoprivrede, očuvanju našeg priobalja, naših otoka, međutim činjenica je da u prostoru imamo brojna ograničenja, da imamo brojne anomalije, da imamo brojne uzurpacije, možemo krenut od Jadrana. Znači ja sam spominjao pomorsko dobro. Sad je aktualno, problem u Makarskoj, betonizacija gdje se ljudi protive tome. Mi to trebamo u prostoru zaustaviti jer ako je nama turizam i naša obala glavni resurs, mi moramo, jedan od ključnih resursa u priobalju, mi tu betonizaciju moramo zaustaviti. Opet, spomenut ću i zemljišne knjige tj. zemljišnike i katastre koji su odvojeni, koji imaju problem u prostoru, poglavito kod investicija i investitora gradnje, na tome se treba poraditi i to je bilo obećanje da će se krenuti prema tome. Tu je problem i u poljoprivredi, mi imamo poljoprivredno zemljište koje je neobrađeno, moramo reć da nije predano svrsi, a imamo taj resurs i potencijal. Ponovit ću, 700.000 hektara neobrađenoga poljoprivrednoga zemljišta imamo u prostoru. Zbog čega? Znači razlozi su i u ovome dijelu gdje moramo razmišljati da zemljišnici i katastri i imovinsko pravni odnosi, spominjana je bila komasacija, spominjano je bezbroj tih stvari koje bi trebale riješiti, ne bezbroj, nego je obećanje bilo od ove vlade i to ne može bez države. Naravno da moramo spomenuti i vrlo bitno, to je znači nešto se događa u prostoru, što se tiče okoliša znači moramo govoriti o gospodarenju otpada koji okoliš dovodi u najvećem dijelu, evo u mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji nemamo recimo odlagalište građevinskog otpada u prostoru i taj prostor je u biti koji je vrlo lip i koji bi tribalo čuvati, nemamo taj problem. Znači ovo je puno šira tema od samog ovoga izvješća koje je opet ponavljam korektno napravljeno, ali o prostoru tribamo svi skupa razgovarati i donijeti nekakvu strategiju da taj prostor ne bude prazan, mi imamo 2/

Znači imamo bezbroj problema i investitori i investicije jednostavno su zakočene, od mojeg Sinja, cetinskog kraja, Dalmatinske zagore, a vjerujte mi da su to područja najperspektivnija za život, ako budemo pametno radili i planirali. Ostanite, poštovani zastupniče, imamo jednu repliku poštovane zastupnice Selak Raspudić, izvolite. Govoreći o prostoru, naravno, govorimo i o specifičnim hrvatskim regijama i njihovim razvojnim potencijalima. U tom smislu moje pitanje, što vi smatrate najvećim razvojnim potencijalom kada govorimo o prostoru na razini Splitsko-dalmatinske županije, a poglavito zanemarene Dalmatinske zagore?

Dapače, to je jedna nova turistička destinacija koja se triba otvoriti prema svijetu. Nije samo priobalje i otoci, nego to je turistička destinacija. Imamo resurs poljoprivrednoga zemljišta na tome području, Sinjsko polje, Imotsko polje, Drniško polje, imamo Kninsko polje, imamo potencijal, znači proizvodnje poljoprivredne, imamo potencijal da ljudi koji su, žive npr. u Splitu, moraju kvadrat platiti 3 tisuće eura, kvadrat za stan, dok je to u Sinju puno manje i Cetinskoj krajini, samo spoj auto, na autoput tj. do Splita 4 trake, time bi mladi ljudi popunjavali to područje.

Dakle 7 godina, 7 godina, Izvješće za 7 godina što sam i sama jučer spomenula na sjednici resornog odbora. Da, zakasnilo se, nije neuobičajeno, i to postaje standardna praksa za nas koji smo novi pa nismo znali u ovom Saboru. Jučer smo raspravljali o dvogodišnjem Izvješću iskorištavanja EU fondova umjesto o polugodišnjem, pa nam je isto također, tada napomenuto da to nije neuobičajeno. Danas smo opet svjedočili istoj praksi na razini jednog drugog izvješća koje je itekako važno.

Sankcije bi trebale biti politička odgovornost, a to mogu jedino građani honorirati na izborima. Ovo ističem zato što je to jedan u nizu problema u radu ovog Sabora, isto kao i činjenica da raspravljamo o zakonima, da bismo naknadno raspravljali o izvješćima koje se odnose na predmet koji je predmet zakona, kao što je recimo, primjerice, Zakon o otocima i Izvješće o otocima. To onemogućava konstruktivnu raspravu ili, u ovom slučaju, kad govorimo o prostoru, kasnimo s nekim podacima koji bi omogućili naše kvalitetne doprinose poboljšanju prostorne politike na razini RH. Što je prostorna politika. Prostorna politika je jedna cjelovita politika u kojoj zapravo govorimo o stanju u RH. Možda je to tako najjednostavnije približiti hrvatskim građanima. I gdje je tu problem? Pa, cinik bi rekao da ćemo možda uskoro govoriti samo o prostoru RH, prostoru koji je ispražnjen od stanovništva. U tom smislu ja ću se referirati na nekoliko stvari u ovom Izvješću, u ovom ograničenom vremenu, no prethodno je potrebno naznačiti da smo imali jednu raniju strategiju, odnosno jedno ranije izvješće koje se odnosilo na razdoblje od 2008.-2012. g. i ako njega pogledate, to Izvješće ima 240 stranica, svi oni trendovi koji su danas prisutni i nažalost, potencirani, dakle stvar je progredirala u negativnom smjeru se spominju u tom Izvješću. Dakle izvješće o prostoru za 2008.—2012. je prepoznalo sve ono što je ovo Izvješće za 7-godišnje razdoblje ponovo pronašlo kao ključne probleme u još gorem stanju i tu nam se otkriva onaj temeljni problem. Ovi dokumenti ne koriste, ne vrijede ničemu. Zato što, da su doista i vrijedili, onda bismo vidjeli u ovim ključnim segmentima unaprjeđenje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Njega pogotovo nema, ako govorimo o demografiji, što je tema koja nažalost nije toliko politički potentna zbog čega se povremeno spominje u predizbornim kampanjama a kasnije često i izbjegava jer narod počinje i dosađivati. Dosađuje zato što nemamo konkretne rezultate a riječ je o dugoročnoj politici koja je nepopularna jer neće imati konkretne političke posljedice za onoga tko se njoj posveti u određenom mandatnom razdoblju. Dakle, vi morate donositi jedne dugoročne mjere da bi Hrvatska preživjela a puno su vam korisnije ove kratkoročne koje se onda mogu prikladno i honorirati na idućim izborima. Nemam puno vremena, ono što bi trebalo učiniti je svakako napraviti registar stanovništva ukoliko želimo doprinijeti kvalitetnom praćenju demografskih trendova, ne možemo čekati popise stanovništva, to je i preporuka EU-a, brojne druge zemlje poput Slovenije su ga i uvele i mi doista moramo ići u smjeru toga da se osuvremenimo, da znamo naše demografske trendove. Odnosno prema javnom dobru doista na razini Hrvatske treba razvijati. Dakle, građani plaćaju komunalne doprinose, plaćaju uređenje ulica, u tom smislu oni su pozvani da sudjeluju u raspravama o tome na koji će se način koristiti to javno dobro pa sve do razine onih štekata koliko će duboko ići u ulice ili gradske trgove kojima se oni također kreću. Obnova je sada temeljno pitanje i u tom smislu nedovoljno se govori o integralnoj obnovi, vi ne možete obnavljati samo konstrukcijski, vi morate obnoviti i fasade, morate napraviti i energetsku i obnovu vodne infrastrukture, da bi ta obnova doista koristila. I ono što bi zaključno htjela reći da razvojno specifična područja su prepoznata u strategiji koja se bavi prostornim planiranjem još 2017. g. i to su ona područja koja su uz državnu granicu i zahvaćena ratom. Međutim, unatoč tome što su već tada prepoznata s obzirom na ovaj posljednji potez koji se dogodio, vidimo da ništa od toga nije realizirano u praksi. Uvažena kolegice Selak Raspudić, da, ja sam pogriješila kad sam navela 6 g., nije 6 g. nego 7 godina. Ali mene živo zanima koje je obrazloženje ako u zakonu piše da Sabor raspravlja i odlučuje, ne o izvješću o stanju o prostoru, ne o izvješću kad bude spremno nego četverogodišnjem? Dakle, ako Sabor donese ovakvo izvješće, on je prekršio odredbu čl. 39. stavak 1. zakona. Dakle, ja ću budno pratiti što je, ne zato što želim niti zločesta niti bilo šta nego jednostavno, bilo je pametnije da se onda priznalo pa napravilo nešto drugo. Dakle, ne izvješće o stanju o prostoru nego četverogodišnje izvješće o stanju o prostoru. Odredba je jasna. Da, kolegice Mrak Taritaš, ja sam isto pitanje postavila jučer nisam dobila odgovor. Bojim se da sankcije ne postoje, i o tome sam se raspitivala, zato što sam htjela i učiniti jedan primjer pa ako treba i dignut tužbu da bi se ova praksa spriječila jer smo u dva dana je vidjeli na razini dvaju važnih dokumenata. Jučer još ciničniji primjer da su se 4 polugodišnja izvješća spojila u jedno s polugodišnjim odjeljcima. Dakle, nema sankcija, sankcije mogu biti samo na razini jer to nije kaznena odgovornost, što je to? Može biti građanska odgovornost odnosno politička odgovornost u prvom redu. Pa evo, ja sam sad izgubila 2 min do ovih 5 min da ukažem na taj problem koji ugrožava i uništava rad Sabora umjesto da sam se fokusirala na stvari koje se nalaze u ovom izvješću.

Evo u Sinjskom polju, oni to i ne rade. Ne rade naravno jer ti kanali koji nisu navodnjavanje i odvodnja ali služe za navodnjavanje, ljudi u Glavicama, u Sinjskom polju, u djelu Brnaza, ne mogu saditi kupus. Je li te Hrvatske vode, nije ih briga, jednostavno oni su tamo gdje jesu, ne rade taj posao, tako da je taj prostor poljoprivrednog zemljišta Sinjskog polja je doslovno zlato gdje prolazi rijeka Cetina, bistra, imamo nekakve kanale koje imamo, ali Hrvatske vode ne rade svoj posao a mrsno naplaćivaju to od naših građana i tko zna kome plaćaju kooperantima milijunske iznose. Svakako, te tvrtke uključujući i Hrvatske vode jedne su od onih koje imaju najveći problem s javnom nabavom u smislu zaprimljenih pritužbi koje su bile opravdane. No kada govorimo upravo o vodnoj infrastrukturi, ona se uvelike financira iz fondova EU-a, što je prilika da se poboljša međutim ako gledamo izvješća OLAF-a, upravo su oni segmenti koji su istaknuti kao problematični, gdje su pronađene određene koruptivne djelatnosti, tiču se upravo vodne infrastrukture i tu smo upozoreni da to nije izdvojen slučaj, ja sam jučer govorila o jednom slučaju vodne infrastrukture kojima se bavio Poreč, nego je to trend zbog čega su nas tražili da izmijenimo sve preporuke da bi se to prestalo događati u praksi.

Poštovana kolegice Selak Raspudić, vaša ocjena o ovom dokumentu je prilično paušalna. Naime, ovaj dokument je rađen od strane Zavoda za prostorni razvoj RH.

Ono što je još važnije, a to je da u svojim smjernicama, preporuka i prijedlozima vrlo detaljno, vrlo detaljno sa aktima koje treba donijeti, sa koracima koje treba poduzeti propisuje što bismo trebali napraviti u idućem razdoblju kako bi se stanje u prostoru u svim aspektima i demografiji i društva i gospodarstva i očuvanja prostora [[Upadica: Hvala.]] okoliša i voda moglo popraviti. Generalna je utoliko što govori o tome da u ranijoj strategiji se već uočavaju temeljni problemi hrvatskog društva jer to je ono što je zapravo ovo prostorno izvješće, međutim te trendove vidimo kao potencirane u negativnom smislu u idućem izvještajnom razdoblju umjesto da smo trendove u optimističnoj varijanti preokrenuli ili barem zaustavili. Dakle, to je prvi problem, a drugo ono što doista smatram paušalnim je tumačenje zakona na razini toga kada trebaju biti dana izvješća. Točno je da se ovo proteže kroz nekoliko vlada, imali smo i neko kraće izborno razdoblje no načelno to bi trebalo biti četverogodišnji mandat tako da možemo doista vidjeti što se napravilo i kome se mogu pripisati pojedine zasluge.

Poštovani ministre, državni tajnici, suradnici, kolegice i kolege, dakle reći ću samo jednu rečenicu i to više neću gnjaviti i daviti, a to je imamo pred sobom izvješće koje nije sukladno u pravnom dijelu s odredbom Članka 39. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju, pa me živo zanima koje će biti obrazloženje kad će sabor to izvješće izglasati. I to ću dovršiti, staviti točku i ne želim više o tome, pobrinite se, vidite, vidite kako to odraditi. Onda ću dio sadržajno. Dakle, izvješće je napravljeno korektno, izvješće ima sve one elemente koje izvješće treba imati, izvješće dakle oni koji su radili skupljali su podatke, nije to odjedanput i to je nešto što, ja uvijek ta izvješća o stanju u prostoru imam vrlo rado, imam ih doma i kad trebam nešto raditi ili bilo šta uvijek uzmem izvješće iz jednostavnog razloga jer je on ono što je naše prostorno planiranje, a to je integralno skupi podatke sa svih aspekata i onda kad ih skupi i stavi na jedno mjesto, na jednom mjestu ih imate i možete vidjeti. Ovo izvješće o stanju u prostoru pokazuje realnu sliku, pokazuje stanje koje je, ima preporuke da za, šta treba raditi u slijedeće 4 godine da stanje ne bude takvo. Ako nešto nismo radili onda realno priznati nismo radili, zašto nismo radili i što ćemo raditi. Dakle, to je smisao izvješća o stanju u prostoru. To je dokument koji je potreban i svim načelnicima i svim gradonačelnicima i svim ostalima jer unutra na jednom mjestu imaju sve podatke koje inače trebaju imati o prostoru i ja tom ne mogu što niti dodati, niti oduzeti, ali nešto što hoću u ovoj raspravi koliko mi je još preostalo vremena, tema dakle u ovom sedmogodišnjem razdoblju ispravljam se, je u, se u prostoru desilo nešto što inače dakle, imamo proces legalizacije, imamo proces koji govori o slijedećem i to je nešto što ovo izvješće treba akceptirati, to je nešto što je ovo izvješće, inače imate onu jednu zgodnu kartu gdje je pokazano raspored legaliziranih zgrada. Dakle, čitam iz izvješća, citiram, iz ožujka 2018. 794.742 pravomoćna rješenja o legalizaciji, 85% toga čine stambene i pomoćne zgrade, a 671.654 rješenja za legalizacija cijelih zgrada. Kad su išli prvi Zakon o legalizaciji onda je bilo rečeno da otprilike ima 100.000 bespravnih zgrada u RH. I ovo izvješće treba u slijedećim preporukama imati dakle, radili su se i nekakvi programi sanacije. U slijedećim preporukama treba imati što raditi u prostornim planovima jer vi imate negdje pojedinačnu bespravnu gradnju i ne razlikujete da li je nešto legalno ili je nešto bespravno, ali imate i cijela naselja koja su nikla bespravno, koja imaju potrebu izgraditi infrastrukturu i sve one sadržaje koja inače dijelovi naselja trebaju imati i preporukama treba biti što raditi u prostornim planovima u slijedeće u odnosu na sanaciju prostora koji je devastirano bespravnom gradnjom, kako to raditi i kako zapravo te dijelove staviti u tkivo nekakvog naselja. To je nešto, je preporuka koja treba biti u ovom izvješću. Jednako tako su se radili oni planovi odnosno radili ste pilot projekt te sanacije. To je osnov za nešto dalje. Nije smisao toga da se napravi publikacija koja će biti negdje objavljena, čitat ću je ja jer me zanima, čitat će ju još netko jer ga zanima, to je kad će bilo koji prostorni plan dođe u budućnosti na suglasnost u ministarstvo ili kad županija daje suglasnost uvijek treba biti da su svu svoju bespravnu gradnju sagledali kroz prostorne planove i rekli što s njima. Govorim vrlo jednostavno, vi možete imati ulicu u kojoj imate sve kuće P+2, imati dvije kuće prizemlje plus kat, te dvije kuće su legalizirane, plan danas ne omogućava više u toj ulici P+2 zašto te dvije legalizirane kuće ne dobiju kroz prostorni plan iznimku da dobijete lice ulice. Karakteristika naše bespravne gradnje za razliku od južnoameričkih je da imate u ulici 2 kuće, izgledaju isto, jedna je legalna, druga je bespravna. To je karakteristika naše bespravne gradnje.

Htjela sam i sama o njoj, no nisam stigla. To je ono što se trebamo pitati. U Izvješću možemo nešto saznati o tome. Ono kaže da u ishođenju građevinskih dozvola Hrvatska je bila ispod prosjeka konkurentnosti zemalja, a glavni su razlozi veći broj procedura i zamjetno viši troškovi izdavanja dozvola. U cilju daljnjeg napretka ključno je smanjiti davanja koja se plaćaju prije početka radova. To se prije svega odnosi na vodne i komunalne doprinose koji u većini europskih zemalja ne postoje. Također je potrebno dodatno pojednostaviti i ubrzati procedure, što je moguće postići smanjivanjem broja suglasnosti potrebnih za dobivanje građevinske dozvole. Dakle, mi ovdje vidimo da naši građanima doista nije lako, da ne kažem, nemoguće, uopće doći do građevinske dozvole, što sigurno utječe na to koliko se gradi legalno.

Hvala lijepo na pitanju. Ja nekako uvijek, valjda nada umire zadnja. Ja stvarno imam posebnu nekako emociju za ljude koji ovo rade, s tim se bave jer je to moj .../nerazumljivo/... bio bazičan posao. Kad sam živjela normalno, onda sam između ostalog, i pisala dosta članaka koji su bili stručni članci i pisala sam i dosta članaka što su uzroci bespravne gradnje u Hrvata. I onda kad napravite analizu, sve se pokazuje da su tri uzroka. Jedna uzrok je gospodarski zato što nekako misle da to kad bespravno naprave, da će to biti jeftinije. košta isto, gradili ju legalno ili nelegalno, samo ne vrijedi isto. Drugi uzroci su bili neriješeni imovinsko-pravna pitanja na zemljištu pa zemljište nisu, pa nisu mogli dobiti dozvolu, a treće je dugo i sporo dobivanje dozvola. Nama, postoji jedan podatak iz Doing Businessa u Hrvatskoj, vrijednost građevinske dozvole prije nego što idete graditi vam je 9,2% od vrijednosti nekretnine [[Upadica: Hvala.]] To druge zemlje nemaju. I vi ste spomenuli problem sa zakonom i nepoštivanjem zakona prilikom pisanja i predavanja izvješća i žao mi je što pripadnici većine u Saboru to ne prihvaćaju kao činjenicu, a je to problem. Žao mi je što potenciraju da je sve u redu i da ćemo bez problema to sve skupa izglasati. Naime, s jedne strane tvrde da je sve u redu, a s druge strane tvrde da smo iz ovog Izvještaja nešto naučili i da ćemo u budućem razdoblju poduzimati neke radnje. Trendovi koji su bili u odnosu na prošlo Izvješće od 2008.-2012. su se u ovom Izvješću nažalost, produbili, problemi su se produbili, trendovi su ostali isti, znači nismo ispravili ništa, nismo napravili nikakve korektivne akcije.

Dakle, samo treba pročitati odredbu zakona i vidjeti što ovdje piše. I baš me zanima kako, kako to uopće, ne razumijem kako to premostiti. Inače, Izvješće o stanju u prostoru je dokument koji je svima potreban. Dakle dokument koji je, ono što je kod nas integralno prostorno planiranje je i Izvješće o stanju u prostoru. U .../nerazumljivo/... dakle na ovim našim prostorima, mi smo radili prostorne planove, imamo .../nerazumljivo/... već nekoliko generacija prostornih planova, imamom iskustvo, imamo tradiciju, znamo to raditi. Stvar je u tome da samo ono što piše pokazuje gdje smo. Dakle 2019. je ovo Izvješće govori, da smo na 2019. na 4 milijuna stanovnika. To je činjenica koju imamo, a vi to sve radite za neke ljude, ne radite za to da bi nešto radili. Dakle Izvješće nam je svima [[Upadica: Hvala.]] potrebno i žao mi je da je pod svjetlom [[Upadica: Sljedeća replika…]] ove odredbe zakona. Kolegice Mrak-Taritaš. Govorili ste o bespravnoj izgradnji. Sada imam jedno pitanje za vas. Dakle imamo stare gradske jezgre ili mjesne jezgre u dalmatinskim našim mjestima koje imaju kuće i po 200 i više godina stare koje je potrebno adaptirati. Međutim, da bi se adaptirale, trebate, naravno, građevinsku dozvolu, rješenje imovinsko-pravnih odnosa, tu je pitanje niza suvlasnika, a recimo, konzervatorski odjeli traže zapravo vrlo detaljne uvjete, čak i boju drvene stolarije. Dakle da ima netko čarobni štapić, sigurno bi to mogao riješiti. Ali, ja apsolutno sam sigurna, ne možete nešto riješiti u periodu 2, 3 ili 4 godine, ali trebate početi rješavati. Dakle ako mi znamo da nam je, i to znamo godinama, da imamo problem neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dakle nije to problem koji imamo od jučer, to znamo godinama. Imali smo 2 .../nerazumljivo/... dakle Hrvatska ima 2 katastra. Jedno je austrougarski, za kontinentalni dio Hrvatske, koji vodi česticu i zgradu pod jednim brojem, a drugi je talijanski, gdje vam je zgrada jedan broj, a čestica drugi broj. Dakle imate čak i dva različita katastra. Umjesto da je sva energija i trud bila da sredimo građevinska područja, dakle, mi imamo negdje oko 6% izgrađenog prostora. Ajmo srediti katastar i gruntovnicu na građevinskim područjima, tamo gdje postoje zahtjevi za gradnju, pa po tom modelu dalje.

Sad ćemo napraviti jednu kratku stanku do 12 i 5 minuta radi provjetravanja.

Pa evo želim nešto reći o ovom Izvješću o stanju u prostoru za razdoblje 2013.-2019., smatram ga jednim važnim dokumentom, ne samo za državu, na naš sabor, za vladu, nego je on na neki način i obveza svima nama u lokalnoj samoupravi, kada krećemo u izmjene svojih planova dužni smo i mi napraviti određena izvješća o stanju u prostoru na našim područjima. Mislim ga i gledam ga kao jednu dobru podlogu da znamo što se događalo u tom vremenu, pa me malo i čudi stav onih koji kažu da će biti suzdržani ili protiv jer ne znam što taj stav mijenja, ali naravno da svatko od nas može u skladu sa svojim promišljanjima biti i protiv nekih izvješća koji govore što je bilo u proteklih 6.g. kad koje promatra. Tako da evo govorimo o tome da su u tom prostoru ili u tom vremenu prošle i 3 vlade, jedna je bila SDP-ova u jednom dijelu 2013.-2015., a onda su bile i vlade HDZ-a i onda se to da kažem uspoređivati po mnogim kriterijima. Ja volim statistiku i brojni ovi podaci pokazuju određene trendove. Moramo reći i ono što sam rekao i jučer kad smo govorili o izvješćima o korištenosti europskih fondova da neke neistine u sabornici moramo ispravljati upravo zato jer to piše u izvješćima kao egzaktna brojka i da to nije tako kako govore pojedini saborski zastupnici. Ne možemo reći da smo povukli nula ako kažemo da je benefit nekih 38 milijardi kuna više uplaćenog nego što smo mi uplatili u EU. Tako i ovdje, postoji trend koji pokazuje da imamo u dijelu stanovništva očito neki problem koji govori o tome da nas je manje. Međutim, dal je to ono što smo čuli jutros u sabornici? Ja ne vjerujem u tu brojku jer imamo i neke procijene koje govore što je bilo 2019.g. u odnosu na popis 2011. Kada govorimo o teritorijalnom ustroju, 576 lokalnih samouprava i regionalnih samouprava, zadnje izmjene smo imali 2006.g. kada su nastale zadnje općine i nakon toga imamo ne nastajanje bilo kakvih lokalnih samouprava, znači stabilan teritorijalni ustroj. Kad govorimo o gospodarstvu, vidljivo je da postoje u dvije regije, znači jadranskoj i kontinentalnoj Hrvatskoj različiti odnosi. Da Hrvatska u tom dijelu ima, u kontinentalnom dijelu 67% BDP-a, a u jadranskoj Hrvatskoj 33% Samo Grad Zagreb nosi trećinu BDP-a cijele Hrvatske ili pola onoga što nosi kontinentalna Hrvatska. Kada govorimo ne znam o stanju u priobalnom dijelu, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska i Istarska nose 71% svih gospodarskih aktivnosti ili BDP-a, znači da one ostale 4 nose 29% i tu se ništa trenutačno s našim glasovanjem neće previše promijeniti. Kada govorimo o zaposlenosti i to je jedan interesantan podatak da možemo se usporedit što imamo. Ja mislim da je to bilo neko vrijeme najveće zaposlenosti i to u turističkoj sezoni jer je prosinac nešto manji koliko ja sam pogledao u Državnom zavodu za statistiku, a gledamo onda kraj 2011. kada HDZ odlazi sa vlasti, ostavlja milijun 382 tisuće zaposlenih, 2015. imamo kada SDP odlazi sa vlasti milijun i 320 tisuća nezaposlenih tj. zaposlenih, to je nekih 62.000 manje zaposlenih i onda se uspoređujemo i pitamo zašto je to tako? Zašto je neka vlada morala otići?

Ja mislim da jesu i da su oni na izborima može i bolje prepoznali nego mi kao političari svako sa svoje nekakve ideološke strane. Kada govorimo o mnogim drugim podacima, govorimo da smo preizgrađeni. Jesmo li kad pogledamo ukupan iznos našeg teritorija koji ima 5 milijuna i 656 tisuća hektara, a svi smo se smjestili ili smo pod građevinama na 125.000 hektara? Jesmo li mi preizgrađena kao država? Kad pogledamo odnos šumskog dijela koji pokriva znači šume pa poljoprivredno zemljište, pa onda ono što je ajmo reći umjetne površine gdje su planirane građevinske zone unutar i izvan naselja, koliki su ti odnosi? Ja mislim da ne. Ja mogu tu govoriti o svojoj lokalnoj samoupravi, ali jednostavno evo nemam dovoljno vremena. Uvaženi kolega Borić, ja zaista ne znam razlog zbog čega bi itko bio protiv ovog izvješća ili suzdržan jer je on iscrpan i održava pravo stanje prostora. S druge strane, nadovezat ću se na vašu raspravu budući da se ovdje provlačila teza koja je navedena u izvješću, a odnosi se na komunalnu naknadu i doprinos jer tamo piše za razliku od drugih zemalja, za razliku od drugih zemalja Hrvatska nema nešto što imaju druge zemlje, a to je porez na nekretnine. Dakle, komunalna naknada je čista zamjena za taj porez na nekretnine koji u biti namjenski prihodi jedinica lokalne samouprave i ono što se ovdje nije dovoljno naglasilo, da sve ove urbanističke planove, prostorne planove, detaljne planove uređenja sve generiraju i odrađuju upravo ovi kako ste spomenuli 576 jedinica lokalnih samouprava, dakle općine, gradovi, regionalne samouprave, bez njih stanje u prostoru definitivno ne bi bilo ovako dobro. U čemu je povrijeđen poslovnik? Čl. 238., omalovažavanje u smislu podcjenjivanja saborskih zastupnika, postavljanja pitanja zašto bi itko odnosno kako itko može biti protiv ovog izvješća. Vrlo jednostavno, riječ je o vrijednom i kvalitetnom izvješću, međutim ovo izvješće je protuzakonito, dakle protiv zakona. Ako zakon piše jednom u četiri godine, a izvješće dobijemo jednom u sedam godina onda je izvješće protuzakonito. Eto tako bi neko mogao biti protiv tog izvješća. Vi ste svjesni da je to bila replika, a ne povreda poslovnika pa dobijate opomenu. … [[Upadica se ne razumije.]] Bolje.

Kolega Klarić, kad govorimo o komunalnom doprinosu i komunalnim naknadama, pa mislimo da svi znamo da je to na neki način osnovni i prihod svih naših lokalnih samouprava i ako nema izgradnje na tim prostorima mi imamo određene probleme i to znaju i to pokazuju i karte. Pogledajmo samo recimo koliko imamo naselja od 1 do 500 stanovnika najveći broj, onda imamo puno nešto više od 500 do 2000, svega tri naselja preko 100.000 stanovnika, znači Split, Rijeka i Zagreb. I naravno opet mi kažemo, mi smo preizgrađeni, mi smo previše izgrađeni, na svakom području ima previše stanovnika ili nemamo stanovnika. Mislim da ovo izvješće jasno pokazuje što se događa u tom prostoru. Što će pokazati izvješće, ne znam 2020.-, 2024. ako ćemo po zakonu, vidjet ćemo u odnosu na ovo jer jednostavno mora pokazati napredak, a to je taj benfit ulaska u EU. I lokalne samouprave bez gradnje, bez ove legalizacije sigurno bi imali manje prihode nego što su imali u proteklih sedam godina, a to pokazuju svi proračuni, svi Dakle, doista ne mislim da se treba baviti jeftinim politikantstvom nego se trebamo fokusirati na to što možemo promijeniti, što smo naučili iz ovog izvješća.

Zakoni su iznad nas, a ne na našem tumačenju. Što se tiče ovog izvješća, dakle postoji li politička odgovornost? Za neke stvari ne. Neke stvari nije moguće do kraja zaustaviti npr. odlazak u inozemstvo, on će se uvijek do neke mjere događati u pitanju je i digitalizacija, globalizacija mlade generacije, međutim neke stvari jesu politička odgovornost. Ako mi 2017.g. u strategiji govorimo razvoj na specifičnim područjima i tu prepoznajemo recimo područje Sisačko-moslavačke županije, prema svim karakteristikama, a kada je pogođeno potresom vidimo da ono najgore stoji po depopulaciji na razini Hrvatske i da ništa nije napravljeno, netko za to mora odgovarati. Znači kada govorimo o stanovništvu i demografiji jasno pokazuje i ova izvješća da samo dvije županije imaju određeni prirast stanovnika u promatranom razdoblju, kad govorimo o procjeni 2019. i 2011. popis stanovništva, to je Istarska županija i Grad Zagreb, svi drugi padaju. I naravno da tu postoji prostor da se i politika pozabavi s tim na koji način imati više stanovnika na određenom području. Ali ono što sam htio ja kroz svoju raspravu reći da ovo izvješće demantira mnoge koji govore o neuspjehu ove Vlade jer smo govorili o tome koliko imamo zaposlenih sada u odnosu na ono što smo naslijedili 2015.g., a to je 200.000 zaposlenih više u odnosu na ono što smo naslijedili, a to je 62.000 manje u odnosu na 2011. i to ljudi primjećuju. I govorili smo kad je počela pandemija da će nas biti 400.000 zaposlenih manje, znači da bi trebalo pisat milijun i 100 tisuća danas, a od njih je milijun i 515, znači to su politike i ako to ne razumijemo onda imamo problem ili govorimo krivo. Izvolite.

Ja ću još jedanput ponovit ovu činjenicu koju sam izreko prije početka ove rasprave o nezakonitosti ovog izvješća, ali s jednim drugim odmakom. Ovdje se postavljalo pitanje zašto ljudi grade nelegalno, zašto ljudi ne poštuju nekakve propise? Ljudi gledaju one iznad sebe, ljudi gledaju one, a to smo u ovom slučaju mi i vlada, kako se mi odnosimo prema ovoj zemlji, kako se mi odnosimo prema zakonima i onda razmišljaju da je to način na koji se treba ponašati. Ako vlada kao najviši politički entitet u ovom društvu kaže da ne treba poštivat zakon jer njima to ne odgovora, tada je vrlo teško zaključiti da će građani reć da zakon treba poštivat. Ovo izvješće ima jako puno dobrih podataka odnosno podataka koji su vrijedni za sagledati, ali ima i jedan podatak koji u stvari govori o tome, kolega Bulj je nešto rekao. I ja sam bio tog razmišljanja godinama da je najvrijednije što neka država ima prostor jer dobrim upravljanjem prostorom u stvari otvarate mogućnosti za razvoj gospodarstva i život ljudi, kvalitetan život ljudi itd. Postoji jedan resurs koji je vrjedniji od tog prostora, a to su ljudi. Problem ovog izvješća počiva na strani 8 gdje se vidi na koji način je ova vlada, ali i neke vlade prije toga, promišljale razvoj Hrvatske. Pa tako danas imamo Zagreb koji ima 20, u stvari danas ima i više od ovoga, ali 2018. je imao 22.700 EUR-a po glavi stanovnika, Istru koja je imala 15.600 EUR-a po glavi stanovnika i Brodsko-posavsku županiju koja je imala 6.600 EUR-a po glavi stanovnika. Zar netko od nas misli da ljudi žele živjeti tamo gdje je loše? Zar žele živjeti tamo gdje će manje zaradit? Zar misli netko da žele živjeti tamo gdje im nisu osigurani uvjeti? Ne, ljudi prirodno žele živjeti tamo gdje je bolje i ljudi iseljavaju. Mi smo imali prije 30.g. 4 milijuna i 800 ljudi koji su živjeli na ovom prostoru, danas imamo 4 milijuna ili čak manje od 4 milijuna. To vam je odgovor zašto imamo problem u zdravstvenom sustavu. Da imamo 30% više ljudi koji plaćaju poreze i doprinose imali bismo 30% više novaca, iz tih 30% više novaca ne bismo imali problem sa zdravstvom. Zdravstvo troši, ako sam dobro zapamtio, 27 milijardi, 6 milijardi im je gep, na 27 milijardi ako dodate 30% imali bi 8 milijardi, imali bi još dvije milijarde viška za potrošit. A sada u ovom izvješću što se još vidi. U ovom izvješću mi smo 2013. odlučili promijeniti prostorno planiranje u RH sa u pravilu vertikalnim, a onda i horizontalnim integriranim prostornim planovima. Danas je 2021., mi nismo postavili niti onaj prvi osnovni plan koji se zove „Državni prostorni plan razvoja“ ako se ne varam. E taj „Državni prostorni plan razvoja“ je ključ iz kojeg svi ispod toga bi trebali raditi svoje planove. Tada se 2013. mislilo da će se sa time krenuti do 2015., jel tako?

Znači da ono što smo imali u prostoru pokušamo najprije ucrtati i legalizirati da to u prostoru stvarno jest i da to karta prepoznaje, sutra prostorni plan koji se mijenja ili neki drugi dokument. Mi to do tada nismo imali riješeno kako treba. I svaka lokalna samouprava i ja dan danas kao čelnik još uvijek izdajemo rješenja i naplaćujemo komunalne doprinose i dobivamo određene iznose da shvatimo da u tom prostoru postoje objekti koji su građeni davnih '80.-tih, '90.-tih godina, najviše početkom 2000.-tih godina kada se to moglo jer nije bilo ni prostornih planova i ljudi su radili što su radili.

Nije točno da u RH nije bilo prostornih planova, nije točno vi to znate. Na vašem području su bili prostorni planovi, pa su ljudi gradili nelegalno. Ono što je problem i činjenica da od novaca koji ste prikupili od legalizacije ste trebali sanirati prostor. To je bila nekakva ideja u tom trenutku zakona. I ja moram osobno priznat nisam veliki pristalica bio legalizacije, ali mi je bilo jasno da se treba dogoditi jer moramo negdje podvući crtu i krenut dalje.

Evo sami ste maloprije rekli da ljudi ne žele živjeti u siromašnim područjima, u područjima gdje je slabiji rast i razvoj i slažem se apsolutno s vama. Međutim kako onda objasniti da kada je današnja Vlada, sadašnja Vlada pokrenula projekt Slavonija, Baranja i Srijem, upravo u cilju da osigura ujednačeni razvoj svih krajeva RH i da osigura kvalitetnije uvjete u tim područjima gdje je siromaštvo veće, vi ste, odnosno oporba bila iz sveg glasa protiv tog projekta, naročito prilikom ove interpelacije koja je bila prije nekoliko tjedana ovdje u Saboru.

To je ono što je problem. I mislim da zadnji put kada je bilo ovdje rasprava o tome je jasno pokazano što ste vi napravili s tim projektom Slavonija i što ste i koga razvijali u toj Slavoniji. Ja se s vama slažem da treba tamo uložit ali tamo treba uložiti sagledavajući nečiju viziju razvoja tog područja a vi te vizije nemate, to je problem.

Hvala, poštovani potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice, saborski zastupnici. Evo u ovih pa usudit ću se reći, malo više od 2 sata djelom ispolitizirane ali djelom vrlo konstruktivne rasprave, i točno identificirajući tko koristi rečenice ili podatke iz samog izvješća, a ko pokušava napraviti malu improvizaciju, ja bih htio samo u tri kratke rečenice demistificirati teoriju nezakonitosti i nečeg što nije u skladu sa zakonom. Pa poštovani potpredsjedniče Sabora, da stručnim službama Sabora olakšamo kad budu pripremale obrazloženje zašto ne raspravljamo o četverogodišnjem nego o petogodišnjem ili šestogodišnjem izvješću, ja ću vas samo podsjetit a vi podsjetite stručne službe Sabora, da u toj elaboraciji primjene iste rečenice kao i 2012. g. kad se raspravljalo i prihvaćalo izvješće koje je trebalo biti izvješće četverogodišnje, 2008.-2011., a bilo je petogodišnje 2008.-2012. S druge strane, imali smo ovdje nekoliko pomno sam slušao, vrlo interesantnih izreka. Probali smo definirati da li su zaključci i preporuke odnosno dijelovi izvješća paušalni ili generalni. I složit ću se sa saborskom zastupnicom da je to enormna razlika. I zato odgovorno tvrdimo da su preporuke nakon analiza generalne i nisu akcijski plan nego izvješće a akcijski planovi i provedba tih preporuka su dijelovi nekih drugih dokumenata. Saborska zastupnica u svoj izlaganju izrekla je pomno sam zapisao, načelno to bi trebalo biti svake 4 godine i u tome se s njome u potpunosti slažem i samo ju molim da tokom cijele rasprave inzistira na tome što je izrekla, što je i snimljeno i što je verificirano. Ovdje se pokušalo govoriti o trendovima pa smo onda spomenuli Doing Business ljestvicu. Uzet ću si za pravo nešto malo o tome znati jer sam kao ministar gospodarstva formirao jedan stručni radnim tim koji je trebao unaprijediti poslovno okruženje u RH i u 2018. i 2019. i u tome smo uspjeli. Kako? Do tog trenutka, Doing Business ljestvica je bila potentna priča na dnevnoj bazi jer smo 7 g. padali a onda smo u jednom trenutku iz javne rasprave Doing Business ljestvicu razmaknuli i zaboravili jer smo na njoj rasli, kao i sve one verifikatore nekih dobrih trendova i pokazatelja koji su događali 2017., 2018. i 2019. godine a da imamo Doing Business mjerilo za 2019. g. koje bi trebalo biti rađeno zaključno sa 1. 5. 2020. odnosno predstavljeno javnosti negdje u 10. mj. 2020., onda sam siguran da bi i treća godina u Hrvatskoj u segmentu Doing Businessa ili inih drugih pokazatelja bila dobra. Zašto? Jer je dobro ovdje rečeno. U segmentu ishođenja građevinske dozvole, mi smo na 159. mjestu. Zašto? Zbog toga jer u integralni sustav digitalnog izdavanja dozvola, nije bio uključen Zagreb kao glavni grad koji je verifikator cijele Hrvatske. Sad je. zato jer smo bili te godine proglašeni kao zemlja u kojoj se teško pokreće poslovanje ili ga je digitalno nemoguće pokrenuti pa je sustav start s današnji danom odnosno pred gotovo godinu dana, i to omogućio.

I ono što je danas ovdje već izrečeno, radimo na donošenju višegodišnjeg programa katastarskih izmjera za razdoblje 2021.-2030.g. i to će biti još jedan doprinos razvoju poduzetničke klime na prostoru RH.

Poštovani ministre.

Dakle, mi nismo imali izvješće o stanju u prostoru iako je to bila obveza, a izvješće koje je bilo donešeno 2013., bio je donesen na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji koja je tad vrijedila, a krajem 2013.smo donijeli novi Zakon o prostornom uređenju u kojem jasno piše četverogodišnje izvješće. Mene baš zanima obrazloženje. Opet mi je ostala u pamćenju jedna rečenica, nismo ga imali iako smo ga trebali, sad kako ste to opravdali moram priznati da ne znam, ali to ćete javnosti pojasniti vi. Ono što ja želim reći, dakle u ovom segmentu izrade ovakvog izvješća na temelju njega preporuka koja mora utjecati na dopune, izmjene, dorade strateških dokumenata sukladno ovim preporukama, dakle treba napravit jedno, jedan ključni cilj odnosno zadovoljiti jedan ključni cilj. Treba reći da prostorno uređenje mora pomiriti nekoliko stvari ili aspekata dakle zahtjeve stanovništva, potrebe razvoju, ali isto tako i zaštiti prostora. U kojoj mjeri to omogućavaju strateški dokumenti i na osnovu njih definirani zakoni, o tome bismo također mogli raspravljati, možda ne u ovom Visokom domu, ali mogli bismo raspravljati i neformalno jer strateški dokumenti su.

Ali neću o tome. Ono što je ključ svega što ste napisali u ovom dokumentu to su zaključci. Ti zaključci kada pogledate onaj dokument na koji ste se vezali 2008.-2012. su vrlo slični. Ono što je problem što nakon napisanih takvih zaključaka, nakon shvaćanja što je problem niste povlačili mjere odnosno poteze koje bi te trendove preokrenuli i to je ono što je problem.

Ne želim se uopće vraćati na dijelove izreka jer oni nisu ni replika, ni pitanje, ni komentar, ni išta slično niti se trudim objasnit neobjašnjivo. Brojke jednostavno pobiti ne možete, s ove govornice one su izrečene pred koju minutu, 200.000 zaposlenih nije palo s nema nego se mukotrpno trebalo raditi da bi do te brojke došli. A i svi ovi egzaktni pokazatelji, a moram priznati da mi je drago kad konstatirate da smo pred HS donijeli jedan vrlo kvalitetan i iscrpan dokument, dakle po svim ovim sektorskim politikama brojke su jasne i egzaktne.

I ima još jedna stvar što sam isto tako primijetio i kada smo govorili o Nacionalnom planu opravka, ali prije toga o Razvojnoj strategiji, mi ovdje ne znamo ko je bio nositelj izrade ovog izvješća niti ko je u njemu sve sudjelovao sa stručnog stanovišta, ne.

Dakle, nositelj izrade ovog dokumenta je gospođa koja je ovdje danas s nama voditelj povjerenstva i tko je sve sudjelovao u tom povjerenstvu taksativno nikakva tajna nije predstaviti hrvatskoj javnosti. A ono što je činjenica, ovo je dokument ministarstva koje se zove Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Pere Ćosića. Izvolite.

Jedan od bitnih odrednica prostora i prometa RH u međunarodnom kontekstu, zbog svog povoljnog zemljopisnog položaja, ima vrlo veliki značaj u povezivanju europskog prostora. Kroz Hrvatsku polaze 2 koridora osnovne prometne mreže, Mediteranski i Koridor Rajna-Dunav. Razvijenost prometne infrastrukture ključna je za jačanje razvojnog potencijala RH, podloga je za razvoj gospodarstva te je osnovni preduvjet kvalitete života građana na čitavom području. Promet unutar RH dobro je međusobno povezan kada su u pitanju makroregionalni centri, Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali koncentracija i urbanizacija dovela je do nejednolikog regionalnog razvoja i produbila razlike između urbanih i ruralnih područja, stoga trebamo unaprijediti prometnu dostupnost s ciljem uravnoteženog regionalnog razvoja. Danas imamo kvalitetnu cestovnu mrežu, izgrađenost autocesta je otprilike na 90%, čime su dosegnuti europski standardi međunarodnih cestovnih veza. Mreža državnih cesta također, je sveobuhvatna i u dobrom je stanju prema nacionalnim standardima i standardima EU. Ipak, ostala cestovna mreža odnosno županijske i lokalne ceste, razvijale su se neujednačeno zbog toga što je tijekom posljednjih 20-tak godina naglasak bio na razvoju autocesta. Starenje stanovništva i migracije mladog stanovništva pridonosi cjelokupnom stanju u prostoru, nepovoljna demografska slika i neravnomjeran razvoj Hrvatske naš su veliki problem. Prometni razvoj zasigurno treba uzeti u obzir ovu situaciju i pridonijeti ujednačenijem razvoju svih regija. Također, Izvješće ukazuje na potrebu bolje povezanosti cestovnog i drugih vidova prometa, prvenstveno u pristupu zračnim, morskim i riječnim lukama te željezničkim postajama. Duljina željezničkih pruga po broju stanovnika u RH premašuje europski prosjek, ali evo, nažalost sa svim ostalim smo daleko ispod prosjeka. U ovom desetljeću kojem je fokus željeznica, izazov je, ali i prilika da Hrvatska se priključi uspostavi jedinstvenog europsko-željezničkog prostora te ostvari održivu mobilnost. Stoga dajem punu podršku projektima ove Vlade usmjerenih na ulaganje u željezničku infrastrukturu i njezino povezivanje s hrvatskim lukama, kako i pojačanom intenzitetom ulaganja na ostalim dionicama, osnovnim koridora, tako i na drugim pravcima i prigradskim dijelovima željezničke infrastrukture. Uz željeznicu, što je analizirano u ovom Izvješću, mreža unutarnjih vodnih putova predstavlja značajan, ali nedovoljno iskorišten dio nacionalnih vrijednosti RH. S jedne strane, tome je razlog dugogodišnja zapuštenost, a s druge, to su poteškoće i u primjeni međudržavnih ugovora o korištenju pograničnih rijeka jer znamo da najveći dio naših plovnih puteva ide granicom RH. Hrvatska je pomorska država i na moru imamo razvijen lučki sustav koji se sastoji od 6 nacionalnih luka, od posebnog međunarodnog gospodarskog značaja, 42 županijske luke i 285 lokalnih luka. Osobitost na često otežavajuće okolnost je što se oko 90% operativnih površina luka nalazi u urbanim cjelinama, a posljedica toga je ograničena ili nikakva mogućnost njihovog prostornog razvoja. Luke trebamo dodatno modernizirati, povećati njihovu intermodalnost i pristupačnost. Zračne luke treba na odgovarajući način uključiti u regionalni prometni sustav. Kao što znamo, znači luke nisu povezane željeznicom ili tramvajem, transfer putnika odvija se isključivo automobilima, autobusima ili taksijem. Pristupačnost zračnim lukama na Jadranu osobito je problematično tijekom turističke sezone, dok je u zračnim lukama Rijeci i Puli u izvansezonskom razdoblju količina prometa na donjoj granici isplativosti. Ovo Izvješće na dobar način prikazuje utvrđene probleme u prostoru, analizira stanje i promjene koje su se dogodile te daje prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja. Prometna povezanost iz dostupnog prijevoza utječe na demografski razvoj, s porastom aspekta imamo veliku važnost, s prostornog aspekta ima veliku važnost, trebamo ublažiti dosadašnji trend depopulacije demografski najugroženijih područja u Hrvatskoj, poboljšati dostupnost udarnih dijelova Hrvatske, ravnomjeran i policentričan razvoj Hrvatske uz bolju demografsku sliku, siguran sam da je cilj svih nas.

Drago mi je reći da je ovo Izvješće o stanju u prostoru RH za razdoblje 2013.-2019. jedan od najkvalitetnije izrađenih dokumenata o kojima smo uopće dosad imali priliku raspravljati. Puno bolji od pompozno nazvanih razvojnih strategija ili otpornih planova. Ovo Izvješće je prepuno korisnih podataka bez uljepšavanja istine i često s vrlo konkretnim preporukama što i kako bi Hrvatska mogla unaprijediti gospodarenje svojim prostorom, uspostaviti mehanizme učinkovitijeg nadzora te koji problemi nastavljaju postojati ili se pojavljuju kao novi. Prostor koji koristimo je teritorij RH prema kojem svatko od nas, njezinih građana ima obvezu čuvati ga. Ima obvezu oplemenjivati ga. Iz Izvješća jasno da Hrvatska svoj prostor i okoliš kao resurs troši i iscrpljuje neracionalno i ponaša se prema njemu nemarno. Naša poljoprivredna zemljišta u velikoj su mjeri zapuštena, neobrađena, neracionalnog rascjepkana i po tom pitanju do danas nismo poduzeli ništa. Zakon o komasaciji, koji je na snazi pokazao se kao neprovediv i već smo odavno trebali donijeti novi, provedivi zakon, ali to nije napravljeno i ne znamo kada će biti. Naš priobalni pojas zatrpan je neplanskom gradnjom koja stvara ogroman pritisak na lokalnu infrastrukturu naših malih primorskih gradića i naselja koja se prilagođava vršnim kratkotrajnim opterećenjima turističke sezone, a koju skupo plaća lokalno stanovništvo tijekom čitave godine. Naši veći gradovi i urbane cjeline su često neuredni, a čitave gradske četvrti naših najvećih gradova izgrađene su neplanski i protekom vremena njihova javna infrastruktura postala je nedostatna za sve ljude koji tamo žive. Urbana komasacija o kojoj se nekad davno govorilo u ovom se izvješću spominje kao neuspjela. Nažalost, Hrvatska je kroz svoju povijest imala nekoliko nepovoljnih perioda u kojima smo zapustili čak i osnovne alate upravljanja prostorom kao što je katastar ili smo u periodu bivše države napustili čak i koncept privatnog građanskog vlasništva. A period neposredno nakon stvaranja moderne hrvatske države obilježio je urbanistički i prostorno planski nerad. Što uopće treba objašnjavati kada znamo da su neke od naših lokalnih samouprava prvi prostorni plan od njihova osnutka donijele tek 2007.g. U takvom ambijentu cvjetala je bespravna gradnja, pa smo vatrogasnim mjerama u prošlom desetljeću, uglavnom bez kriterija, legalizirali sve što se dalo legalizirat ili barem onaj dio bespravne gradnje za koju su vlasnici još uvijek pokazivali interes. Ali čak i legalizacija nije bila potpuna, pa u ovom izvješću saznajemo da ima još 40-tak tisuća objekata koji su nelegalni, nisu legalizirani. Dakle, riječ je o 40-tak tisuća objekata koji ostaju nezakoniti, pa se trebamo pitati što će biti s njima? Ono što dodatno brine u ovom izvješću je napomena da se nezakonita gradnja nastavila do dan danas i da država nije uspostavila učinkovit mehanizam sprječavanja nezakonite gradnje, a neposredni nadzor gradnje u velikoj mjeri je prenesen komunalnim redarstvima lokalne samouprave. S obzirom da mi vrijeme ovdje protječe jako brzo i nemam puno vremena za ovu raspravu, htio bi ukazati da moramo konačno završiti posao uređivanja registra i evidencija zemljišta, te riješiti imovinsko pravne odnose na njima. To je jedan posao koji radimo još od '90.-tih, ali nikako da ga privedemo kraju. Primjerice, u Zakonu o otocima kojeg je sabor donio još 2018. predvidio je da će vlada u roku od 2.g. donijeti državni program sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima. Program nije donesen.

Kolega Miletić, molio bih da vi date svoje mišljenje zbog čega npr. katastar na otocima i zemljišne knjige nisu riješene, program nije donesen ikao je obećan. Pitanje je retoričke naravi jer u uljuđenim društvima i tamo gdje država radi svoj posao kako treba onda se te stvari uistinu mogu u jednom razumnom vremenskom periodu sve urediti.

Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Netko će reći da je izvješće o stanju neke države i nekog sektora u državi poput turizma, gospodarstva prije korone pripadaju prapovijesti jer ono što je vrijedilo prije korone više danas ne vrijedi. Ja se s tim ne bih složio. Ja bih rekao da je ova kriza samo razgolitila sve ono što se događa i što se događalo pod krinkom uspješnosti. Došao je jedan mali virus i pokazao što sve ne funkcionira. Npr. pokazao je da nijedna ozbiljna država ne temelji svoj gospodarski rast i razvoj na jednoj gospodarskoj djelatnosti, turizmu npr. Al ako ćemo mi nešto naučiti onda ne treba plakati, dovoljno je da jedan analitičar u vladi uzme ovo izvješće od 2013. do 2019. i vidi što se radilo i na čemu se je trudilo raditi tih 6.g. i usporedi brojke od veljače 2020. u gospodarstvu i turizmu i bit će savršeno jasno što se treba napraviti. Ja ću uzeti neke brojke iz ovog izvješća i sadašnju situaciju.

Znate što se dogodilo kada je došao epidemija? Kolaps. 15% su ostvarili. I istim tim ljudima vi niste našli za shodno izaći u susret i dati moratorij na kredite. Zanimljivo. To je jedina županija u zadnjih 20.g. koja nije ostvarila praktički nikakav rast dodane vrijednosti ni u industriji što je također čini rekorderom. Po ukupnom ostvarenom izvozu roba na 18. mjestu, udio prerađivačke industrije u dodanoj vrijednosti u županiji u dva desetljeća se prepolovio. Dakle, svi će vam dolje danas reći turizam je monokultura, a tu monokulturu su oni koji su upravljati tom županijom dopustili. Bilo im je usput i bilo im je dobro.

Dajte nam vodu i struju, uzmite si plin jer nemaju ni vodu, ni struju i to je netko dopustio. O nedovoljnom broju luka nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji neću niti govorit. Javno poznat problem, a ovo je županija s izrazitom turističkom djelatnošću. I sve boljke koje vi danas vidite vidljive su nakon jedne neuspješne sezone. Nakon jedne neuspješne sezone turističke ljudi su postali vulnerabilni. Što će se dogoditi, možete li zamisliti što će se dogoditi ako slučajno i ova sezona postane neuspješna? Zamislite te brojke. Ali postoji način da se ovi trendovi okrenu ako će se radit, ako postoji volja, može se uspješnije. Dakle, država prvo treba biti pravedna i treba uplatiti na pravedan način Dubrovačko-neretvanskoj županiji onoliko koliko je ta ista županija uplaćivala u državni proračun po turizmu a uplaćivala je najviše. Isto tako, treba se smanjiti aerodromske takse, treba povećati povezanost ali i prema pomorskim linijama, treba brendirati tu županiju ali zajednički sa svim proizvodima pa će i prodaja jednog proizvoda dizati druge pa ćemo imati brendirani proizvod koji nam diže cijenu. Treba povećati broj vezova u nautičkim lukama, a ono što se treba napraviti u gospodarsku, cijenjeni ministre, treba sve administrativne poslove učiniti efikasnijim, bržim i jednostavnijim i pokazali ste da to možete kad vas muka natjera, kada vam se dogodio potres u Zagrebu, odjednom više nije trebalo skupljati nikakve papire. Nije trebalo hodati po šalterima. Evo ja vas molim, neka vas muka ne natjera, omogućite to ljudima jer brža administracija, znači veća korist građanima ali je lakše i investitora koji će doći i investirati svoj novac a to znači više radnih mjesta i to znači da nećemo biti ovisni samo o turizmu. Isto tako, mi ćemo se zalagati i dalje za manje stope PDV-a u ugostiteljstvu i turizmu, ali s druge strane dat ćemo bespovratne potpore svim onima koji su ugroženi u ovom trenutku, u ovoj epidemiji.

Zahvaljujem, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kako ovih nekoliko minuta nije moguće dati cjelovit komentar Izvješća o stanju u prostoru RH za navedeno izvještajno razdoblje, ja ću kao i većina kolega komentirati jedan od faktora koji zasigurno utječu na prostorno planiranje samim tim i na stanje u prostoru, ako ne šire onda zasigurno na određenoj mikro lokaciji. U javnom prostoru RH pa i u ovom Saboru često se spominje BiH, susjedna i prijateljska zemlja, nažalost gotovo uvijek u posljednje vrijeme u kontekstu političkih prijepora oko položaja hrvatskog naroda u BiH-u. Položaj RH u odnosu na BiH, 1000 km kopnene granice, brojne dodirne točke od interesa za obje zemlje i slično, uvjetuju usklađivanje i zajedničko planiranje bilo da se radi o infrastrukturnim projektima, projektima zaštite voda ili općenito projektima vodnog gospodarstva, zaštite okoliša, energetike i slično.

Nadalje, luka Ploče jeste jedna od glavnih strateških luka Rh u pomorskom teretnom prometu kako u kontejnerskom tako i u prometu rasutih i tekućih tereta. Luka Ploče je od posebne važnost za BiH i njeno gospodarstvo, dovršetkom pomenutog koridora 5C, luka Ploče dobiva priliku proširenja poslovanja i na druge zemlje zapadne i srednje Europe. Međutim proširenje kapaciteta luke Ploče, prije svega ovisi o razvoju željezničke infrastrukture kroz BiH i uvezivanju juga RH sa kontinentalnim djelom. Naglašavam, pored navedenih prometnih dodirnih točaka, od obostranog interesa brojni su primjeri zajedničkog pristupa usklađivanja planskih dokumentacija s ciljem osiguranja uvjeta za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom s obiju strana granice. Prostorno planiranje od presudnog je značaja za red u prostoru, kontrolirano upravljanje ali i razvoj i zaštitu, sama po sebi zahtjevna disciplina koju uređuje čini mi se 13 zakona, 3 strategije, deklaracije, uredbe stoga ističem stanje u prostoru u ovom pograničnom djelu kad je potrebno uložiti dodatni napor usklađivanja propisa dviju država, počesto različite prioritete pa i interese.

osoba s poremećajem iz spektra autizma, npr. u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 62 osobe prema tim dobnim skupinama petina njih je starija, barem petina njih je starija od 20 godina i kao što, ne znam, u cijeloj Hrvatskoj evidentirano 22 725 osoba u tom trenutku, još 536 osoba u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ima oštećenje glasovne-govorne komunikacije, itd., itd. Vjeruje se također, da bi sa određenim dodatnim postupcima dijagnostičkim u toj skupini se moglo identificirati još osoba. Zašto vam ovo govorim? Uzeo sam Dubrovačko-neretvansku županija, ali vjerujem da je i u većini drugih županija ista stvar. Postoji nekoliko različitih pomoći za te ljude, od jednokratne pomoći, doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine, ali oni koji imaju iskustva, koji imaju ove ljude u svojim obiteljima ili blizu svojih obitelji, znaju da je to samo kap u moru. Kad biste htjeli uspostaviti dijagnozu ovoga poremećaja potrebni su vam 3 karakteristike. Poremećaj socijalne interakcije, poremećaj komunikacije, repetitivna ponašanja i ovako kad se to izgovori, čini se poprilično suho, neutralno, bez emocija, ne dotiče vas se previše, ne možete si iskreno ni predočiti što ove 3 stavke znače. Ali, ja ću vam pročitati jednu stvar kako to zvuči u stvarnom životu i ovo je istinita priča, samo imena nisu. Autizam je vrlo složeni poremećaj. Takve osobe žive u svom svijetu te su specifični po naglim promjenama raspoloženja. U našem slučaju, moj brat Ivan je najteži oblik autizma. Otkad je ušao u pubertet, jako je razdražljiv i agresivan. Svaki dan je borba. Fizički napadi na mamu i tatu, te scenarije ne želim ni opisivati jer vas ne želim uznemiravati. Oni su sve stariji i slabiji, a on sve snažniji i veći. Često razmišljam o najgorim scenarijima koji se mogu vrlo lako dogoditi i baš zato želim nešto pokrenuti i pomoći mojim roditeljima. Doslovno svaki sat, svaki dan živimo u strahu i stresu. Zato tražimo, posebno za odrasle oboljele od autizma, stambenu zajednicu, rehabilitacijski centar u kojem će se s njima raditi, rehabilitatori, senzorni pedagozi, radni terapeuti će se nuditi i zdravstvenu zaštitu i njegu 0-24. Ispred zgrade trebao bi biti senzorni park, šetnica, jer to nisu nepokretni ljudi. Svi ste dobili ovu priču na svoj mail. Ja vas pozivam da u ovim stvarima stvarno zaboravimo razlike i da svatko od nas pokuša dati najviše što može od sebe. Ja vas pozivam da u ovom slučaju pomognemo Dubrovačko-neretvanskoj županiji jer smo stvarno najdalje od prvoga centra koji je u Splitu, ima Rijeka, ima Zagreb, to je to. Nemojte zatvoriti oči i zaboraviti ovaj život i ovu obitelj jer je ona naša. Naša, jer je dio našeg života, našega društva, naša je.

Izvolite.

Danas ću govoriti o problemima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Jučer sam nešto više govorila o dentalnoj medicini, danas ću se fokusirati na obiteljsku medicinu. No, najprije ću reagirati na izjavu ravnatelja HZZO-a, našeg kolege liječnika Lucijana Vukelića koju je dao na nedavnoj sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Citiram: „Cijepiti 5 pacijenata dnevno, što ne mogu? Godinu dana nisu niš delali, imaju administratora sestru.“ Završen citat. Dakle, ova izjava je duboko zapravo povrijedila i profesionalno uvrijedila, omalovažava i ruglu izvrće kompletnu struku obiteljskih liječnika i sve obiteljske liječnike i naši kolege su se s pravom uvrijedili i s pravom su zapravo zahtijevali i zahtijevaju ispriku dr. Vukelića, što na stranicama HZZO-a, što javno. Ovu izjavu, dakle izrečenu na račun obiteljskih liječnika, ali i na račun bolničkih liječnika slušali smo na toj sjednici odbora, nešto smo mogli reagirati, nešto nismo, sjednica je dugo trajala, pa evo ovim putem reagiram u smislu da su ovakve izjave zaista nekorektne jer se svi trudimo raditi svoj posao i pokušavamo doprinijeti tome da se problemi u bolničkom sustavu i sustavu primarne zdravstvene zaštite i na cijelom zdravstvu riješe zajednički, dakle konsenzusom. O kojim se zapravo problemima radi u ordinacijama obiteljske medicine? Iako obiteljska medicina odradi više od 100, pa i do 180 kontakata dnevno, prozivana je za nerad. U toku pandemije omogućili su pacijentima kontakt preko više različitih ulaza, e-mail, telefonske sekretarice, Viber, sa svrhom rasterećenja telefona kako bi mogli telefonskim pozivom istrijažirati pacijente i dogovoriti im pregled u ordinaciji ili izolaciji. Međutim, paradoksalno prozivalo ih se za nedostupnost i za nerad. Uz fizičke preglede pacijenata dnevno odgovore na oko 70 do 100 mailova, pregledaju 20 do 30 cezih nalaza, dnevno cijepe ne 5 ljudi nego 12 do 30 ovisno koliko bočica cjepiva su dobili. Susreću se s nedovoljnom i sporom isporukom doza i ogromnom količinom administracije. Nemaju administratora i njihove medicinske sestre nisu zaposlene kao administratori iako su dio dana zapravo prisiljene kao i sami liječnici obavljati upravo takav administrativni posao. U pandemiji su liječnici obiteljske medicine uz svoj posao na sebe preuzeli i dio poslova epidemiologa, savjeti oko izolacije, evidencije kontakata, testiranje na covid, upisivanje u repozitorij u skladu s vremenskim mogućnostima, a sad i cijepljenje. Međutim, dosadašnji posao liječnika obiteljske medicine nije nestao, oni ga rade i dalje uz povećano opterećenje epidemijom, što naravno ide i na leđa bolničkog sustava. Ono što već godinama vide kao najveći problem u obavljanju njihovog osnovnog posla je ogromno administrativno opterećenje, od pisanja različitih uputnica, doznaka i potvrda. Primjer nebuloze je da osigurana osoba traži potvrdu jer koristi pelene i mora predati tu potvrdu komunalnom poduzeću radi dobivanja većeg broja vreća za smeće. Zatim usluge koje bi mogli pružati ne stimuliraju se niskim cijenama koje nameće HZZO. Kod propisivanja lijekova svi zajedno se borimo sa HZZO-om, pacijenti, primarci i kolege iz bolničkog sustava zbog neusklađenosti stručnih i HZZO smjernica. Nadalje, obiteljska medicina je devastirana kadrovski i organizacijski lošim rješenjima resornog ministarstva. Potrebno je hitno riješiti problem specijalizacija iz obiteljske medicine. Hrvatska se obavezala EU da će do 2020.g. u obiteljskoj raditi samo specijalisti obiteljske medicine, a u 2021. je situacija lošija nego prije 5.g., 750 doktora obiteljske medicine je starije od 60.g., 170 starije od 65.g., treba im dodatna sestra za zbrinjavanje kroničnih bolesnika, administrator koji bi pokrivao više ordinacija, što sam i sama više puta govorila kako je jedno od rješenja grupna praksa. Treba biti svima jasno da jačanjem obiteljske medicine znatno smanjujemo troškove zdravstvene zaštite, rasterećujemo skupi bolnički sustav i time se i postižu i bolji zdravstveni ishodi i na tome treba ustrajati.

Drage kolegice i kolege, danas je kao što nadam se svi znate Dan planeta zemlje kojeg smo danas na Odboru za okoliš posvetili naravno klimatskim promjenama i organizirali zajedno sa Udrugom Tatavaka, sa veleposlanstvom Francuske i veleposlanstvom Velike Britanije te posebnim savjetnikom Predsjednika RH gosp. Julijom Domcem jednu igru koja ne služi zapravo igri nego učenju i zove se Slaganje klimatskog kolaža. Želim se prvo zahvaliti svima koji su sudjelovati i želim isto tako reći da mi je žao što nije bilo više zastupnika ili zastupnica jer kada dolazimo do pitanja klimatskih promjena tada mnogi od nas misle da znamo sve, ali zapravo jako malo znamo o puno bitnih stvari koje su ključne za naše odnose prema propisima koje u ovom domu donosimo. Iz tog razloga mislim da je učenje, doslovno učenje i naše obrazovanje kao zastupnika posebno onih zastupnika i zastupnica koji su ne u Odboru za okoliš samo nego u bilo kojem drugom od odbora o pitanju klimatskih promjena ključno da bismo bolje razumijevali materiju koju donosimo i sagledavali posljedice koje ti propisi mogu imati u pozitivnom ili negativnom smislu ne samo na naš okoliš nego na opstanak nas kao čovječanstva.

Međutim, te naše ustaljene prakse i shvaćanja se teško mijenjaju. Puno, puno zastupnika, zastupnica ili puno generalno ljudi ima taj stav prema klimatskim promjenama da će tzv. tehnološki fiks riješiti problem. Neće tehnološki fiks riješiti problem, neće sam jel odnosno to ne znači da nam tehnologija nije potrebna, to znači da ona nije dovoljna. Dakle, moramo imati na umu da ključ sprječavanja klimatskih promjena leži u našem sustavu vrijednosti, u našim stavovima koji oblikuju naš odnos jedni prema drugima, prema društvu, prema ekonomiji kao takvoj i prema okolišu. Mnogi još uvijek klimatske promjene vide isključivo kroz dimenziju zaštite prirode pa govorimo o nekakvim privremenim ili tehničkih rješenjima. No, činjenica je da pitanje sprječavanja klimatskih promjena je pitanje zapravo opstanka čovječanstva. Priroda će se oporaviti nakon nas, započet će neki novi ciklus, planet će ostat, mi nećemo. I to više nije pitanje daleke crne budućnosti i SF filmova nego su klimatske promjene stvar koju osjećamo sad, danas, naši poljoprivrednici možete ih pitat oni će vam prvi reći. Hrvatska je jedna od 3 zemlje u EU koju će najviše pogoditi klimatske promjene upravo u području poljoprivrede. To nije dakle pitanje nekih pra, praunuka to je pitanje da li će naša djeca imati pristup osnovnim resursima za preživljavanje, govorimo o vodi, govorimo o energiji, govorimo o hrani. Dakle, 2020.-te prošle dakle godine tzv. Earth Overshoot Day ili dan kada smo potrošili sve resurse za tu godinu bio je već u kolovozu, kada smo potrošili sve one resurse koje bi mogli trošiti da ih održivo trošimo. Ove godine će biti još ranije. Sve brže idemo prema tome da na polovici godine već potrošimo sve zemljine resurse za tu godinu. Dakle, osim što se nalazimo u vremenu klimatskih promjena nalazimo se i s tim povezanim, s tim povezanom vremenu šestog velikog izumiranja. Dakle, znanstvenici upozoravaju da svi pokazatelji rapidnog nestanka biljnog i životinjskog svijeta jasno upućuju na to da je ovo veliko izumiranje uzrokovano ljudskim aktivnostima. Naše aktivnosti bi do kraja ovog stoljeća kao posljedicu mogle imati ono što je bila posljedica udara kometa zbog kojeg su nestali dinosauri. Dakle, znamo da je ovih dana Europski parlament i Vijeće EU su postigli dogovor o Zakonu o klimi prema kojem do 2050. moramo postati ugljično neutralni, a do 2030. smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 55% u odnosu na 1990.-tu. To je kompromis, ali i to je korak naprijed. Međutim, da bi to bio korak naprijed mi u ovom domu od danas, od jučer u svakom propisu koji [[Upadica: Hvala.]] donosimo kao ključno pitanje si moramo postaviti koji je utjecaj [[Upadica: Hvala lijepa.]] toga na klimu.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege, evo odmah na početku svog izlaganja želim izraziti svoje zadovoljstvo ovim Izvješćem o stanju u prostoru RH za razdoblje od 2013.-2019. i doista mislim da je ovo izvješće vrlo, vrlo kvalitetno napravljeno, sveobuhvatno, temeljito i što je po meni još puno bitnije od svega toga to je što u svim poglavljima odnosno nakon svih uočenih problema daje jasne smjernice, jasne upute kako i na koji način, što učiniti kako bi se u narednom periodu otklonili nekakvi negativni, negativni utjecaji odnosno negativne promjene koje su nastale zbog različitih društvenih procesa tijekom, tijekom proteklih ovih 6 godina. Ono što želim posebno naglasiti u ovom svom izlaganju odnosno u ovoj izvješću istaknuti to su tri teme koje smatram vrlo bitnim a to su pod 1, upravno-teritorijalna podjela RH, zatim pod 2, indeksi razvijenosti i 3, demografsko stanje u RH i trendovi. Kad govorimo o teritorijalnoj podjeli RH, znamo da je teritorijalni ustroj RH određen Zakonom o područjima županija, gradova i općina, tako da trenutno u RH imamo 20 županija, 127 gradova i 428 općina odnosno 576 jedinica lokalne samouprave sa Gradom Zagrebom. Ovakav teritorijalni ustroj oporba vrlo često napada i upravo govore da je on uzrok mnogih problema, da je on neučinkovit, da je preskup i da nije adekvatan za RH. no, kad pogledamo ovo izvješće i kad iščitamo detaljnije malo, onda upravo vidimo da ovo izvješće upravo pobija te njihove teze i njihovu teoriju jer da nije tih malih općina, ja ću govorit sada o tim najmanjim jedinicama lokalne samouprave koje su u pravilu i najnerazvijenije i koje imaju najmanji broj stanovnika, ta slika bi bila sigurno kudikamo i gore. Pazite, ukidanjem odnosno da se te jedinice lokalne samouprave ukinu, mi bi dobili možda statistički bolju sliku jer bi se to uklopilo u neke veće jedinice međutim što bi dobili na terenu? Na terenu bi dobili još puno, puno gore stanje. Vjerujte mi i kao čelnik jedinice lokalne samouprave, na terenu doista to znam i stojim iza toga. Mogu to potkrijepiti sa nizom argumenata. Najbolji argumenti su vam upravo ti, da vi kroz ovaj teritorijalni ustroj, praktički možete na neki način djelovati možete kroz razne projekte, da tako kažimo kapilarno pomoći onima najugroženijima, onima najmanjima jer i te općine održavaju život, održavaju kroz različite projekte i taj prostor i život na tom prostoru. I evo, doista smatram da je to vrlo bitno istaknuti i da jednom prestanemo sa time već da praktički treba opčine ukidati itd. Kad govorimo o indeksima razvijenosti, vidljivo je iz izvješća da postoji velika razlika razvijenosti sjevernog i zapadnog djela RH u odnosu na istočni dio i južni izuzev jedinica lokalne samouprave ja jugu koje su uz samo more. Upravo ta činjenica također govori o opravdanosti projekata poput projekta Slavonija, Baranja i Srijem koji je upravo i rezultat ovakvih izvješća odnosno pokazatelja i koje je upravo iz tog razloga i osmišljen i provodi se kako bi se ujednačio i ubrzao razvoj odnosno kako bismo dobili što je moguće ravnomjerniji razvoj svih dijelova RH. Naravno, oporba je i protiv toga. To smo vidjeli naročito na ovoj interpelaciji nedavno, jel, o projektu Slavonija, Baranja i Srijem kad su se zalagali da, odnosno govorili kako taj projekt ništa ne vrijedi, kako nemamo viziju, kako je to samo nekakva naša izmišljen nekakav projekt. Kad promatramo demografsko stanje i trendove u RH i indekse razvijenosti, ako usporedimo te dvije karte koje vidimo u ovom izvješću, vidimo da se one praktički poklapaju.

Zahvaljujem, predsjedavajući. Poštovani kolega Šašlin, ovdje se u različitim kontekstima govorilo o projektu Slavonija, Baranja i Srijema. Mene zanima vaše mišljenje kako će taj projekt konkretno doprinijeti razvoju prostora Slavonije, Baranje i Srijema odnosno Hrvatske u cjelini, s tim u svezi ali i razvoju demografskih procesa na tom prostoru? Doista, to je da kažemo najveći trenutno projekat koji je u provedbi, koji je u tijeku, međutim postoji i niz drugih projekata koji su sa regionalne razine odnosno županijskih razina, sa lokalne razine koji se provode u cilju prvenstveno razvoja infrastrukture na tim područjima. Jer svjesni smo da je infrastruktura uvjet razvoja gospodarstva. A gospodarstvo, odnosno bez razvoja gospodarstva, bez novih radnih mjesta, nema ni opstanka ljudi na tim područjima niti života odnosno niti dodane vrijednosti. Tako da je to vrlo usko povezano i bez ovakvih projekata, jednostavno ne možemo govoriti o opstanku odnosno razvoju tih područja. Ovo kažem je najkapitalniji projekat i jednostavno objedinjuje na neki način sve projekte koji su i na županijskoj ali i na lokalnim razinama, na neki način suport njega. Zahvaljujem, potpredsjedniče. Poštovani zastupniče, vi ste govorili o indeksu razvijenosti, branili ste teritorijalni ustroj Hrvatske.

O sposobnosti i kvaliteti lokalnih čelnika odnosno ljudi koji sa svojim timovima vode jedinice lokalne samouprave, doista puno toga ovisi. Koliko će one biti kreativne, koliko će oni imati vizije i ideja projekata koji će razvijati u svojim područjima, o tome ukupno ovisi i razvoj cijelog tog područja. Naravno da im je tu neizostavna potrebna i potpora sa županijske odnosno regionalne razine a u konačnici i sa državne razine. Tamo gdje su ti na neki način složeni procesi odnosno gdje je to ustrojeno, gdje ljudi doista ulažu sebe i doista imaju viziju tog razvoja i potporu sa viših razina, rezultati su kudikamo i bolji, vjerujemo da će se to i nastaviti u narednom periodu i da ćemo uspjeti u našim nastojanjima da, da te prostore na neki način sačuvamo. Poštovani kolega Šašlin, ja se slažem s vama kako se često zapravo u javnom prostoru, u javnom diskursu govori o potrebi ukidanja općina. Naime, postavlja se pitanje zašto konkretno onda se ne kaže koje su to općine koje je potrebno dakle ukinut, da se navede točno ime, da se nazove ta općina koju je potrebno ukinut, pa onda nek kolege sa lijeve strane izađu na izbore, ove lokalne izbore, pa kažu mi smo za ukidanje te općine, pa da vidimo kako će se na njima provest. S druge strane želim istaknuti upravo ovu reformu dakle koju provodi ova vlada, mnogim općinama, govorim za područje iz svoje dakle izborne jedinice, konkretno iz Varaždinske županije, povećan je proračun, grade se mnogi dječji vrtići, škole, prometne infrastrukture, što zapravo sve omogućava da to stanovništvo ostane tamo, da mladi ostanu upravo u tim općinama i područjima koja su manje urbanizirana, a upravo je to i jedan od ciljeva i ove vlade, a ja mislim i svima nama u RH.

Ovaj, no vjerujem da to neće se ostvariti i da, da neće uspjeti u tome poglavito iz razloga jer su to i stanovnici tih općina prepoznali, oni su shvatili koliko su im te općine bitne i praktički svi vi koji dolazite, koji ste čelnici lokalnih samouprava, svjesni ste koliko ljudi dnevno dolazi u općinu iz razno raznih svojih potreba, praktički sve se oslanja na općinu, da ne pričam o radu udruga, o kompletnom društvenom da kažemo životu na tim područjima, sve je to na neki način oslonjeno na općine trenutno. Ja zaista ne mogu zamisliti kako bi to danas sutra funkcioniralo bez tih općina na terenu. gđa. Benčić. Pa evo dat ću vam nekoliko kontra argumenata. Dakle, općine, općine su zamišljene da budu nositelji lokalnog razvoja, jel tako? Šta je baza razvoja? Šta je razvojna baza? Razvojna baza je u manjoj mjeri teritorij, u manjoj mjeri resursi ovi ili oni. Ključna razvojna baza su ljudi, ljudi su razvojna baza svake općine. Kada vi imate općinu sa 1000 ljudi od kojih 150 radi, a ostali nisu više u radno sposobnoj dobi tada vi nemate razvojnu bazu za tu općinu i ona se ne može samostalno razvijati jer nema dovoljno niti vlastitih prihoda, niti ima dovoljnog broja ljudi koji mogu razvijat gospodarsku djelatnosti. I šta se onda događa? Ta općina je direktno ovisna o državnom proračunu. O kome?

Evo kod mene u općini ima 2700 stanovnika po popisu. Naš proračun, izvorni proračun je negdje oko 7 milijuna kuna. Svake godine taj proračun kroz različite projekte, prije svega EU, mi smo povukli u ovih nekoliko godina preko 40 milijuna kuna vrijednosnih projekata iz EU. I sad ne možete mi objasnit da, da takva općina ne treba ljudima i da je ona teret. Dapače, ljudi su to prepoznali, ljudi to vide, infrastruktura se izgrađuje.

Dakle, to je jedna široka tema o kojoj bi se moglo raspravljat cijeli dan, jel.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana gospodo iz ministarstva, drage kolegice i kolege. Danas raspravljamo znači o izvješću o stanju u prostoru RH za razdoblje od 2013.-2019.g. E sad, prostor u kojem živimo osnova je koja je odredila izgled naše države. Međutim, ona je odredila i svakog od nas kao pojedinca. Ovisno o tome kakav je prostor definirat će se grane gospodarstva kojim ćemo se baviti, definirat će se sustav naselja u kojima ćemo živjeti, definirat će se da li ćemo štititi ili koristiti dijelove od posebnog značenja.

Tako imamo novi paket zakona iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i građevinske inspekcije. Dogodio se razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja, te intenzivan proces ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina. Puno toga se dogodilo u razdoblju od 6.g., zbog toga imamo ispred sebe cjelovit dokument od približno 240 stranica vrlo korisnih informacija. Sve to i složno, složno i, složno i napravljeno kroz 4 poglavlja, prvo polazišta, drugo analize ocijene stanja, treće analize provedbe prostornih planova i četvrto prijedlozi za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnom preporukom mjera za iduće razdoblje. Izvješće ne daje konačan zaključak dal je naš prostor dobar ili nije, to mu nije ni cilj. Ono samo konstatira situaciju koja je u prostoru u promatranom razdoblju. Ono što se jasno da iščitati iz ovih informacija koje smo dobili su da su, da su, da su definirani negativni demografski pokazatelji, prikazana je struktura korištenja i namjene površina RH data je analiza sustava naselja te kratki pregled gospodarskih djelatnosti koje utječu na prostor. Također je i analizirana opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za RH te je pokazana i analiza korištenja i zaštite dijelova prostora od posebnog značenja. Znači, sa takvim cjelokupnim izvješćem kao jednim znanstvenim možemo nazvati dokumentom perioda koji je promatran od '13. do '19. godine, ja sam sasvim zadovoljan. Međutim, ono što me posebno zanimalo kao gradonačelnika grada Makarske da vidim gdje se u tome svemu nalazi moj grad. I tako u tome izvješću se može vidjeti da se Makarska nalazi u županiji koja se nalazi u drugoj skupini iznadprosječno rangiranih, da kao grad u jadranskoj županiji koji se nalazi u zaštićenom obalnom pojasu imamo udio građevinskog područja naselja u ukupnoj površini od 6,35% što je ispod državnog prosjeka koji je 7,14%, ali zbog toga imao udio izdvojenih građevinskih područja, izdvojene namjene izvan naselja u našem slučaju grada Makarske to se radi o izdvojenim turističkim zonama i tu imamo ukupan udio površine od 2,63% što je veće od državnog prosjeka koji iznosi 1,99% Dakle, se za Makarsku navodi da je broj stanovnika po hektaru građevinskog područja od 14,81 do 20,66 Makarska je po planiranom sustavu središnjih naselja označena kao subregionalno središte i prema Strategiji regionalnog razvoja RH definirano kao manje urbano područje. O Makarskoj u ovom izvješću još možemo vidjeti da ima izrađenih i usvojenih od 16 do 30 urbanističkih planova uređenja te da u periodu od 2013. do 2018. godine nažalost od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja nismo dobili potporu za izradu prostornih planova. Što se tiče ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada po podacima iz ovog izvješća u Makarskoj je doneseno od 669 do 1291 rješenje o izvedenom stanju po katastarskoj općini. Kao što sam maloprije rekao znači nije nešto da, da li je dobro ili loše nego samo konstatira stanje kakvo jest bilo u tom periodu. Ja znam da smo nakon toga donijeli još nekoliko urbanističkih planova uređenja, da smo izmjenama i dopunama prostornog plana grada Makarske kojega smo usvojili u srpnju prošle godine dodatno zaštitili prostor i ja vjerujem da će sve to skupa napori u idućem četverogodišnjem izvješću, u idućemu izvješću se to i vidjeti. Isto tako ovo izvješće zaključno sadržava i prijedloge za unapređenje prostornog razvoja sa osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje i to vezano za demografiju, pravni i institucionalni okvir, edukaciju i jačanje ljudskih kapaciteta, međunarodne aktivnosti u prostorno planiranje i praćenje stanja u prostoru.

Uvažena državna tajnice, uvažene kolegice i kolege, ovo izvješće jasno artikulira sve dobro ali jednako i sve loše kada je u pitanju prostor. Ja ću se zadržati na onome za što mislim da imam i reference i znanja, a na kraju krajeva i iskustva, a to je ovih mojih 5 slavonskih županija, prostor Slavonije, Baranje i Srijema. Za rješenje ovog problema koji se da iščitati iz ovog izvješća naravno da je potreban konsenzus svih čimbenika, od države pa lokalnih vlasti. Svaka regija u Hrvatskoj ima svoje specifičnosti i mislim da ne postoji univerzalno rješenje s kojim bi mogli riješiti sve probleme koje imamo. Slavonija, Baranja kao i Srijem sa svojim prirodnim resursima, a to su obradiva površina, šume, vode, geotermalni izvori moraju imati prioritet ne iz razloga sažaljenja, nego iz razloga što može gospodarski pokrenuti Hrvatsku. To je ono što nam treba, a Slavonija, Baranja i Srijem zasigurno to imaju. No puno je nepravdi u povijesti učinjeno kada je u pitanju Slavonija, Baranja i Srijem. Jedna od tih je zasigurno i legalizacija. Legalizacija je dobra stvar kada je u pitanju legaliziranje objekata no danas vam u Slavoniji, Baranji i Srijemu košta više legalizacija nego što košta sam objekt. To je problem koji imamo s kojim se susrećemo i zato imamo u Slavoniji, Baranji i Srijemu toliko nelegaliziranih objekata jer ljudi jednostavno nemaju iz čega platiti legalizaciju ne samo kuće tu su ostali gospodarski objekti za njihove strojeve, traktore, sve ono što imaju, a to toliko poskupljuje tu priču da jednostavno oni to ne mogu izdržati. Mislim da je tu napravljena jedna velika pogreška, jedna velika nepravda upravo prema ovim ruralnim dijelovima, ne govorim tu samo o Slavoniji, tu se može svrstati i Zagora i Lika i svi pasivni krajevi lijepe naše domovine i mislim da smo tu pogriješili. Znamo da je legalizacija napravljena da bi se legaliziralo ono na moru što je ilegalno sagrađeno i što je možda trebalo biti srušeno, a na kraju je Slavonija platila veliki danak. Ono što zasigurno smatram da je bitno, jedinice lokalne samouprave su vrlo, vrlo bitni čimbenici kada je u pitanju rješavanje prostora ne samo prostornim planovima, nego i sa svojim proračunima, sa planiranjem svojih proračuna. Danas mislim da smo otišli u jednu dimenziju kada su fontane i hortikultura bitnije od gospodarskog oporavka tih jedinica lokalne samouprave. To ne smijemo raditi. Zato mislim da svi čelnici jedinica lokalne samouprave bez obzira na ideološku, političku ili bilo kakvu drugu pripadnost moraju sjesti i dogovoriti što je za njihov kraj najbitnije. Zato sam i rekao da se ovom problemu ne može pristupiti univerzalno nego svi mi pogotovo ovih naših 5 slavonskih županija mora znati koji su to prioriteti koji će najbrže privući investitore u tu Slavoniju, Baranju i Srijem i najbrže potaknuti gospodarski, gospodarski rast. To zajedničko lobiranje je vrlo, vrlo bitno. Mislim da se bez toga nećemo pokrenuti. Ovo sve što Vlada RH čini, a kroz projekt Slavonija, Baranja, Srijem, pa kroz ove razne izmjene zakona koje smo na kraju krajeva i prošli kroz ovih par mjeseci u Hrvatskom saboru, naravno tu je i Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Slavonija, Baranja i Srijem imaju svoju priliku i ja sam siguran da čelnici našeg lokalnih samouprava neće propustiti tu priliku. No moramo podizati kapacitete, nema razvoja poljoprivrede bez kapaciteta, a to su podna skladišta, to su hladnjače, to su centri, regionalni centri za voće, povrće, sve ono što se može uskladištiti i prodat se kad bude cijena puno veća nego što je u vrijeme same berbe. Demografija, zasigurno jedan od najvećih problema ovog kraja iz kojeg ja dolazim, no u demografiji se neće dogoditi nikakav poseban bum dok ne budemo podigli ove gospodarske aktivnosti, dok ljudi ne budu imali svoja radna mjesta i dok ne budu imali naravno i adekvatne plaće za to. To moraju biti prioriteti i u pravo s tim ću i završiti, upravo Vlada Andreja Plenkovića želi kroz ove izmjene zakona koje skroz imamo ovdje na svojim klupama napraviti od svih hrvatskih krajeva da imamo jednake uvjete i preduvjete i za gospodarski i za demografski i za društveni razvoj.

Poštovani zastupniče, rekli ste da je ovo izvješće napisano tako da je u njemu sve dobro i sve loše i sada je na nama da ono što je loše promijenimo na bolje, a ono što je dobro da učinimo još boljim jer čovjek je zapravo predmet našeg interesa, znači bez ljudi nema ni države pa nema ni izvješća. Vi dolazite iz Slavonije i vidim da ste zainteresirani da to u Slavoniji bude još bolje, pa recite kojih pet stvari bi vi postavili kao prioritet da bi se mogla situacija promijeniti, jasno uz svesrdnu podršku eu fondova odnosno Vlade RH? Hvala lijepo. Prva stvar i po meni jedina bitna stvar zaglavni kamen, podizanje gospodarske aktivnosti, bez toga apsolutno nema razvoja Slavonije, Baranje i Srijema. Još ću jednom apostrofirati i reći da nam projekt odnosno Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem daje tu priliku, on nas je naučio mnogim stvarima. Mnogi naši lokalni čelnici nisu imali kapacitete za pisanje projekata EU, kroz ove tri, četiri godine obučili su dio ljudi, uložili dio novca upravo u to i mislim da ćemo sada biti puno spremniji i za novu omotnicu EU, al također i za ovo što slijedi iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Poštovani kolega zastupniče. Spomenuli ste projekt Slavonija, Baranja i Srijem, svi mi znamo da je taj projekt nepostojeći nego je zapravo niz taksativno nabrojenih projekata pa i nacionalnih projekata koji bi bili i ovako i onako pobrojani su u taj projekt jer da su oni zaista usmjereni na revitalizaciju Slavonije, Baranje i Srijema sigurno ne bi dali prioritet obnovi fasada društvenih domova i trgova nego ulaganje u gospodarstvo, budućnost, obitelji. I sami ste to rekli da smo sada u trendu obnove kojekakvih fasada društvenih domova i trgova, što nije zapravo dobro. Kako onda obrazlažete takve vaše oprečne navode, s jedne strane veličate projekt Slavonija, Branja i Srijem, s druge strane ste svjesni te manjkavosti tog projekta jer još uvijek imamo sjedišta županija koje nisu riješile ni problem vrtića, niti problem što je preduvjet zapravo zaposlenosti oba roditelja ravnopravno? Ne bi rekao uopće da sam bio oprečan u bilo kojem smislu, rekao sam to i nekoliko puta podvukao. I reći ću i vama, iako vi to dobro znate, dolazite isto iz tog dijela lijepe naše domovine. Prošle godine odnosno pretprošle 233 vrtića je izgrađeno kroz mjeru 7.4.1. bez postavljenih kapaciteta, bez infrastrukture nema dolaska u te krajeve niti investitora niti bilo koga drugoga. Prema tome, postoji vrijeme kada radimo to, no postoji vrijeme kad kažemo dobro, sada idemo tu stepenicu više. Ja upravo mislim da smo sada došli do vremena kad svu aktivnost moramo usmjeriti ka ovome o čemu sam govorio. Zato mislim da postoje i novci, postoji i volja i na nama je samo da vidimo koliko smo mi spremni ući u tu cijelu priču, ne deklarativno nego akcijom. Poštovani kolega. Uvijek pratim pažljivo sve što govorite jer čini mi se da imate ovako dosta konstruktivne rasprave i na trenutak sam zapravo pomislila da sjedite tu s nama. Znači vi ste sve lijepo rekli i što piše u izvješću i čemu svjedočimo danas, dakle trendovi opcija loše demografije, smanjenja broja poljoprivrednih gospodarstava, pad broja goveda i stoke što možemo vidjeti, potreba da više bude ekoloških proizvoda, više obrađenih poljoprivrednih zemljišta. Mene čisto zanima da li se vas koji ste tamo u tom području znači Slavonija, ali i cijela Hrvatska je problem, da li vi sjednete tamo i razgovarate jel vi imate dojam da se vas uopće sluša, dakle ipak ste dio vladajuće većine? I u krajnjoj liniji možete li vi evo s ove govornice jamčiti da će i ovi svi na veliko najavljeni projekti i strategije jamčiti zapravo da će na sljedećem izvješću za sljedeće četiri godine nadam se ne šest godina, da će pokazati da su trendovi puno bolji? Ja mislim da jednako dobri zastupnici sjede i sa lijeve i sa desne strane sabornice i da to možda nije najbitnija stvar. Pet slavonskih župana je upravo pokrenulo priču osnivanja instituta odnosno Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijeme, znači konsenzus svih pet slavonskih župana u tom trenutku nisu svi ti župani bili iz HDZ-a, što mislim da apsolutno i nebitno. To je bio prvi taj lakmus, taj privi test koji smo probali da vidimo možemo li konsenzusom, možemo li zajedničkom inicijativom pokrenuti naravno državu, vladu, bez čijeg ulaganja nema razvoja toga kraja. Uspjeli smo u tome. Da li smo uspjeli 100%, vjerojatno nismo, može li bolje, mora. To je ono što ističemo, ali i dalje tih 5 slavonskih župana sjedi skupa i vidjeli ste 5. listopada u Našicama kada je održana 11. sjednica savjeta da smo mi imali dodatak ugovora gdje je još pobrojano 10-tak projekata [[Upadica: Hvala.]] vezano za svih 5 slavonskih županija. Gospodin Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Ivanoviću slušajući vas i vaše izlaganje u dijelu u kojemu ste govorili upravo o projektu Slavonija ne da niste bili proturječni prema stajalištima i prijedlozima, sugestijama koji proizlaze iz ovog izvješća nego dapače bili ste u potpunosti s njima jer tamo se govori zaustavljanju depopulacije, o poticanju demografskim mjera bilo izravnih, bilo neizravnih. Kad govorimo o neizravnima onda je to svakako osiguravanje životnih uvjeta pa ste spominjali i tu je i promet i komunalna infrastruktura i gospodarska infrastruktura, društvena infrastruktura, spomenuli ste vrtiće i mjeru 741, dakle sve ono što doprinosi poboljšanju uvjeta života doprinosi i depopulaciji i to je ono što se podržava i apsolutno se s vama slažem da je u tom kontekstu onda projekt Slavonija apsolutno u skladu sa ovim, sa ovim preporukama koja proizlaze iz izvješća. Izvolite. Neka institut Slavonija, Baranja i Srijem bude platforma sa koje ćemo ići dalje, više, jače i bolje. Nema bez postavljanja onih elementarnih stvari razvoja Hrvatske. Budimo iskreni Slavonija, Baranja i Srijem su platile visoke cijene i Domovinskog rata i svega onoga što se sručilo na Hrvatsku poslije i poplave i oluje i suše, sve je to prošlo Slavonijom, Baranjom i Srijemom i ponovo kažem Slavonija, Baranja i Srijem ne traže sažaljenje, one traže partnerski odnos i traže da budu pokretač gospodarstva u RH jer za to imaju kapacitete, ljude i sve ono što je za to potrebno.

Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege vezano za ovo izvješće prva impresija je ta da ovo izvješće u biti po sadržaju nije izvješće, ali ima naznake da ono to jest jer postoje određene činjenice koje se u njemu nalaze. Ali da bi to bilo izvješće fali jedna stvar, a to je mi nemamo usporedbu dakle početne i završne godine izvješća.

Naime, ja sam bio spomenuo da nema početka i kraja što se tiče određenih tendencija kad sam baš u replici razgovarao odnosno ministru sam replicirao da mi imao podatke vezano za emisije CO2 vezano za 2018.-tu, ne znamo što je događalo na početku izvještajnog razdoblja kao i na kraju izvještajnog razdoblja da znamo koja je tendencija ne, a vrijedi, vrijedi ponovit. Ovo je klasičan primjer nekakve analize stanja npr. koja je vezana za cestovni promjer. Dakle, imamo izgrađeno 90% autocesta odnosno cesta. Tako piše u izvješću. Međutim, mi ne znamo što je od toga napravljeno u ovom izvještajnom razdoblju. A kada govorimo konkretno o stanju u prostoru kako dolazim iz Primorsko-goranske županije meni ovdje fale dvije stvari jer one možda postoje, možda ne postoje.

Ima još stvari koje pokušat ću malo sažet ovaj, dakle ovo je dokument koji treba dati analizu postojećeg stanja u prostoru, treba dati ovaj i određena usmjeranja radi, da bi se neke stvari unaprijedile. Jedan je zakonodavni okvir, a drugo je poboljšanje planskog i razvojnog prostora i sustava u prvom redu onih infrastrukturnih. Međutim u tom, dakle u tom izvješću daje se svojevrsni izvještaj o radu ministarstva, obrazlažu se zakoni, obrazlažu se strategije i drugi dokumenti, možemo to nazvati i hvalospjevom, ali ne moramo i u zaključnom poglavlju izvješća nisu utvrđene preporuke za unapređenje prostornog razvoja s prijedlogom aktivnosti. Evo navest ću konkretne primjere. Prikazan je broj izrađenih prostornih planova od stupanja na snagu novog Zakona o prostornom uređenju 2014. kojim je uspostavljen novi sustav prostornog uređenja. Međutim, ovaj to direktno ukazuje da je u 6 godina zakočen sustav prostornog uređenja, kad pogledamo početak i kraj dakle izvještajnog razdoblja. S obzirom da je državni plan prostornog uređenja još uvijek izrađuje, a da nije ni blizu donošenje upitno je tvrditi da je novi sustav prostornog uređenja određen zakonom uspješan te da će u budućnosti unaprijediti planiranje prostora. Očiti zaključak trebao bi biti da s utvrđenim sustavom nešto nije u redu jer se u ovoj blokadi sustava ne vidi kraj, jer evo možemo govoriti o konkretnim primjerima.

Uvaženi kolege ako vi uzmete financijske planove svakog od ministarstva i tome date zbir geografskog porijekla onda vam je to plan. Pa to vam nije plan, to su činjenice.

Tako da, ima još jedna stvar, ovdje ni ne vidimo rješenja, ali vidimo probleme, a koje su vezane isto za stanje u prostoru i to onaj ekološki dio gdje sve županije neovisno o stranačkoj obojenosti rade centre za zbrinjavanje otpada, ali ne zna kamo sa proizvodom od dakle onome što su, što je nus proizvod od tih, od tih centara, a to je onaj dio koji je vezan za gorivo, za gorivo iz otpada. Evo zahvaljujem.

I onda ćemo imati 10 minuta provjetravanja epidemiološkog. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovane kolegice i poštovani kolege, dolazim iz Požege i vrlo dobro znam u kakvom stanju se nalazi Požeško-slavonska županija. Svi građani su vrlo svjesni situacije oko sebe, a nažalost velika većina su taoci županijske vlasti HDZ-a godinama koji obećavaju napredak, rast i razvoj županije. I dobro da ovakva izvješća potvrde ono što svi građani znaju, a ovdje govorim o Požeško-slavonskoj županiji i općenito nerazvijenoj Slavoniji. Dakle, prema Izvješću o stanju u prostoru u RH za razdoblje od 2013.-2019.g. Požeško-slavonska županija je na samom začelju razvijenosti u RH. Ovi pokazatelji i brojke jasno to govore. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku BDP je u 2018.g. iznosio 12.270 EUR-a po stanovniku, a najniži je u 4 slavonske županije, Virovitičko-podravskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, otprilike 6.500 EUR-a po stanovniku. BDP po stanovniku u najviše rangiranim županijama iznosi otprilike dvostruko više nego u najniže plasiranim. Najmanji intenzitet investicijske klime i aktivnosti zabilježen je u Požeško-slavonskoj županiji, Ličko-senjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najmanji broj zaposlenih u 2019.g. bilježe Ličko-senjska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija. To su brojke. U razdoblju od 2011. do 2019. procjenjuje se da je se stanovništvo Hrvatske smanjilo za 5,3%, a najveći pad se dogodio upravo u Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. Ove brojke govore sve i vrlo su oprečne ovim izvješćima koje spominjete, a tu je „Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ kojeg vi plasirate. Investicijska klima u Požeško-slavonskoj županiji je najniža i o rastu i o razvoju gospodarstva slušamo samo godinama, vladajući potpisuju ugovore koji se nikada ne realiziraju. Nalazimo se u vremenu negativnih demografskih trendova, a razvoj gospodarstva i održivi razvoj uvelike ovisi o adekvatnoj prometnoj povezanosti, a i autocesta. U izvješću svjedočimo o neujednačenom razvoju cestovnih mreža i činjenice da je u proteklih 20.g. bio naglasak na razvoju autocesta. Nažalost, dvije slavonske županije, Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska su dvije županije koje nemaju niti jedan kilometar brze ceste ili autoceste. U kakvom stanju su te županije su pokazatelji koje stavljaju te dvije županije na začelje po razvijenosti u RH.

Uključenost Požege kao sjedišta županije na autocestu na najbrži način nego do sada što to je 34 km Nova Gradiška je tema posljednjih 20.g. u kojem periodu su se obećavala različita rješenja, a požešćina ostala i dalje izolirana unatoč svim kapacitetima i mogućnostima razvoja. Pod hitno je potrebno modernizirati cestovni prometni pravac Požega-Rešetarija 3, a i modernizirati željezničku mrežu kako bi se doprinjelo boljoj investicijskoj klimi. Dok slušamo pošalice o tunelima svake godine, pogotovo uoči izbora, predlažemo da se vladajući i Hrvatske ceste koje su u službi predizbornih obećanja pozabave sigurnosti građana na postojećim prometnicama, posebno prometnice prijelaz preko prijevoja kod mjesta Banićevac, prijelaz preko brda Bunjevac i prometnice Novo Selo D-38 i sporni most na kojem je već bilo smrtnih ishoda. Što se tiče demografije i što se tiče preporuka koje su navedene u izvješćima, spustite te aktivnosti na lokalne samouprave jer njih zaista nije briga. Gradovi i općine bi trebali biti vodeći nositelji potpore obiteljima kroz aktivna zapošljavanja žena, potpora obiteljima zaposlenosti majki kroz pružanje dostupnih vrtića, a nemamo svuda dostupne vrtiće i to zaista se uvjerite u to konačno, usklađenost i profesionalnog i obiteljskog života, razvoj suradnje sa obiteljskim centrom, osiguranje dostupnih savjetovališta i preventivnih aktivnosti za rad sa obitelji, poboljšanja aktivnosti na području zdravstva. Godinama preporuke i aktivnosti stoje u svim mogućim strategijama, ali one se ne provode počevši od najmanje lokalne mikro razine. Sramotno da su usluge obiteljima kontinuirano samo lijepe riječi u svim strategijama i u izvješćima dok nam cijele obitelji iseljavaju, a nitko ne preuzima odgovornost.

Evo poštovana kolegice, neću ulaziti u sadržaj vašeg izričaja, samo sam htio vas moliti da mi komentirate recimo tu Požešku kotlinu '60.-tih godina i danas kad je demografska slika u pitanju. Onda je bilo puno teže živjeti, al je bilo puno više i djece i ljudi i brakova. Da li je država baš uvijek i nužno kriva za sve loše što se događa odnosno da li su i ljudi ti koji kod planiranja svojih obitelji, čine takve stvari da više vole imati kućnog ljubimca nego imati dijete? Zahvaljujem, Pa u svakom slučaju, ljudi izabiru sebi po svojoj volji i s obzirom na svoje želje, znači put i način na koji će oni živjet i sklapati zajednice i znači planirati svoju obitelj. Ono što svakako država je, spomenuli ste državu, odgovorna da se prilagodi, znači lokalna samouprava na mikro razini se treba prilagodit potrebama sadašnjosti. Ne možemo sad uspoređivati znači '60., '70. i '80. i koga je tad bilo, znači moramo se okrenuti sadašnjosti i potrebama današnje obitelji. A potrebe današnje obitelji su zaista zadovoljavanje tih potreba su mizerne jer od samog početka ako ćemo govorit o vrtićima, sve obitelji i sve majke, nemaju mogućnosti svoju djecu staviti u vrtić i tražiti zaposlenje i biti ravnopravne, znači svom nemate više replika.